Nastavljamo sa pojedinačnim raspravama. Izvolite! Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege! Pa evo nastojat ću u ovoj kratkoj raspravi se osvrnuti se na tri točke ili tri područja koja mi se čine jako bitna i vezana uz ovu temu o kojoj danas raspravljamo. Prije svega bih htio reći da je sustav odgoja i obrazovanja ako izuzmemo zdravstveni sustav prema svojoj samoj prirodi sustav odgoja i obrazovanja javnog sustava u kojima postoje jasni protokoli, postoji dosta administracije, to kolegice i kolege koje jesu u tom sustavu, bili ili bit će znaju i taj sustav je često puta i to vrijeme koje moramo provesti vezano uz administraciju oduzima i dio vremena kojega bi mogli provesti u neposrednom radu, odgojno-obrazovnom radu. Dakle, nisu napravljene one sve predradnje koje su bile neophodne i potrebne da bi sustav licenciranja zaživio. Ono što je u raspravi već više puta rečeno i naglašeno s time se slažem u potpunosti, od ravnatelja se traže puno kompetencija, puno znanja, dakle osim onih stručnih znanja koje on ima dakle potrebna su i znanja vezana uz poslovno vodstvo škole. I u tom smislu licenca koja će ja se nadam da će u budućnosti biti takva licenca kad se naravno pripremi sve ono što prethodi tome da će imati pozitivan iskorak. Ono što je netko ovdje spomenuo ja sam u svojim replikama malo bio i kritičan kad sam govorio o miješanju politike u sustav, naravno ne misleći pritom da su ravnatelji koji su izabrani pa bilo i politički način da su oni loši ravnatelji. Dakle, samo konstatacija da politika ima utjecaja i da na taj način bira one ravnatelje koji smatraju da je njima u tom trenutku svrsishodnije ili da im je to politički korisnije. Dakle, kad govorimo o licencama ravnatelja ono što u budućnosti bi trebalo svakako voditi računa da to provodi ministarstvo preko agencije i ne znam koliko sam shvatio iz ovog dosadašnjeg prijedloga stručni ispit se smatra kao prva licenca, ne znam da li to vrijedi i za ravnatelje da stručni ispit se smatra prva licenca, dakle bilo bi malo neobično, dobro zakonski je zapravo nemoguće da s obzirom da je u zakonu u mnogim zemljama Europske unije tako i u našem pet godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnom sustavu da bi se uopće mogli kandidirati za ravnatelja plus one tri godine, znači ukupno osam godina staža. I manje-više je to u puno zemlja. Neke zemlje imaju poput Nizozemske kažem, one su odlučile, kod njih je biti ravnatelj profesija i oni baš imaju školu u kojoj se ljudi školuju za ravnatelja. Slovenija drugi model, isto je dosta strog model, oni su to drugačije riješili. Kako ćemo mi riješiti to ćemo tek vidjeti jer bitno je jako da ako već provodimo takvo licenciranje da ono u konačnosti ima korist ne samo ravnatelj koji će to položiti nego i škole pa onda i sustav u cjelini. Ne možemo zatvarati oči da naši učitelji žive ajmo reći u teškim uvjetima i rade i žive u teškim uvjetima, plaće učitelja i profesora nisu velike. Imali smo problema i sa ugovorom koji je potpisan 2009. godine o rastu plaća koji nije ispoštovan. Dakle, netko je ovdje spomenuo i to je sigurno biti učitelj i profesor nije zanimanje po mom mišljenju. Biti učitelj i profesor je poziv i ljudi rade s entuzijazmom, radit će ljudi i opet s entuzijazmom neovisno o tome koliko država ih bude mogla platiti ali ne smijemo zaboraviti da svi ti ljudi koji su učitelji i nastavnici oni će biti ravnatelji, dakle oni će biti ravnatelji, neko vrijeme će biti i opet će se vratiti kao učitelji i nastavnici i u tom smislu njihovo stručno usavršavanje koje se i koje škole danas provode moraju se uzeti u obzir i prilikom licenciranja da se ne dogodi da nešto posebno oni moraju osim ovih znanja koja su bitna i vezano za europske fondove, vezano, neke kolege su ovdje spominjali, i za samo poznavanje zakonskih okvira posebno u području javne nabave, u području onih znanja gdje ne bi ravnatelj došao u poziciju da napravi nešto što nije u skladu sa zakonom jer u praksi se pokazalo i to je netko isto rekao od kolegica i kolega da neke škole napreduju, neke škole stagniraju jer stvarno istina, inicijativa mora ići odozdo, inicijativa uvijek kad govorimo o uspješno povlačenja iz EU fondova uvijek moramo imati na umu da inicijativa uvijek ide odozdo bilo da su to jedinice lokalne samouprave, bilo da su to škole, bilo da su to neke druge javne institucije. I sada da se vratim na ono što mene žulja što neprestano ja govorim, a to je upravljanje školom. Mi moramo razmisliti o školskim odborima neovisno sada i ako su oni i politički obojeni, ali oni moraju imati funkciju nekakvu u školi. Dakle, oni moraju preuzeti dio odgovornosti na sebe ako smo već rekli da ćemo izuzeti da zbornica ne može sama izabrati ravnatelja jer to prema ovim zakonskim odredbama niti čak iz reda baš tako i piše reda roditelja. Jedan se predstavnik bira iz vijeća roditelja, iz reda roditelja. Ne može biti ako je zaposlenik škole, ali onda dajmo tim ljudima prostora da što više utječu na politiku škole, jer ovo rješenje nije dobro. Osnivač u ovom slučaju županija bira 3 člana školskog odbora u mojoj općini. Evo sada kažem krajnje grubo. Naravno da ne mislim da postoje ljudi kojih baš nije briga za ništa. Ali bolje bi bilo da se uključi jedinica lokalne samouprave. Ona nema fiskalni kapacitet da provodi ono što županija provodi. Ali dajte joj makar priliku neka na općinskom vijeću, a bio je to prije slučaj, neka na općinskom vijeću odredi koji bi to ljudi bi trebali sjediti u školskom odboru, pa neka se ti ljudi maksimalno angažiraju vezano za tu školu, neka pomognu ravnatelju da bi škola jednostavno napredovala. Izgraditi sportsku, školsku sportsku dvoranu nije lak posao. To je vrlo težak posao. Tu treba pomoć i ministarstva, i područne samouprave, pa onda i same općine ili grada da bi se takav jedan projekt napravio. Ima djece danas. Moja kolegica koja je otišla u mirovinu prije godinu – dvije cijeli svoj životni vijek je učila djecu tjelesnoj kulturi pod vedrim nebom. Jednostavno takva je situacija. I za kraj. Htio bih samo još jedanput naglasiti da školski sustav je ozbiljan sustav i s njim se ne treba poigravati. Kada god se govori o promjenama odgojno obrazovnog sustava, uvijek se to nekako sporo odvija. Nemojte se tome ni čuditi jer svijet se prema nekim procjenama svijet se deset puta mijenja, nego sam školski sustav, pa možda i više od toga jer i danas iako smo u 21. stoljeću mnogim učiteljima je osnovni alat ploča i kreda. Jedan poznati arhitekt zagrebački je rekao koja je razlika između arhitekture danas i nekada, kaže: „Prije smo crtali rukom, pa smo imali više vremena za razmišljanje. Danas crtamo s naprednim alatima, manje vremena za razmišljanje.“ Možda će biti, možda će postojati djeca koja sutra neće znati zbrajati da kažem ovako pješke, ručno zbog silne tehnologije koju uvodimo.

Imamo nekoliko replika. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Žagar, složio bi se sa većinom onoga što ste iznijeli. Nama su ovdje često posebno kolegama iz oporbe puna usta kurikularne reforme kao da je to jedino što je problem u hrvatskom obrazovanju. Ja sam bio profesor u školi i znam da ono o čemu vi govorite, a to je entuzijazam nastavnika i profesora je ono na čemu počiva naše školstvo. Mi sami smo morali kopirati dodatne materijale. Mi sami smo morali kopirati testove za učenike. Mi nismo imali ni projektora u učionici. Nas ravnatelji nisu mogli poslati niti na dodatnu edukaciju jer za toga nema novca. To su nekakvi osnovni uvjeti bez kojih nema nikakve reforme obrazovanja. I naravno, ovo o čemu vi govorite znači plaće nastavnika i to je nešto na čemu svi trebamo inzistirati i zalagati se zajedno i oporba i vladajući da ova Vlada u budućnosti više uloži u znanost i obrazovanje. Osim toga, slažem se i s vama kada govorite o školskim odborima u jednom dijelu. Vi ste spomenuli da bi tu trebale biti uključene jedinice lokalne samouprave. Vidio sam odmah čim ste to spomenuli kolege iz županije ovdje koji su HDZ-ovci su digli replike. Znači, oni žele zadržati svoj nekakav tu utjecaj. Da li bi kada bi to došlo pod ruke lokalnih čelnika, imali bi istu situaciju, pa bi se lokalne čelnike pitalo tko će raditi u školi, a tko neće raditi u školi. Uopće ne postoje kriteriji kod zapošljavanja u školi. Ne gleda se koliko tko čeka posao, pa imamo kolega koji čekaju posao po 9, 10, 11 godina. Ne mogu uopće doći u priliku da odrade i polože stručni ispit. Znači, to su problemi. Znači moramo vidjeti mogu li se naći nekakvi kriteriji kod zapošljavanja u obrazovnim ustanovama. Odgovor na repliku uvaženi kolega Žagar. Uvaženi kolega Grmoja, dakle ono što je činjenica što možemo vidjeti iz dana u dan da se broj djece u školama smanjuje. Istina povećava se broj učitelja. Naravno tu su u pitanju i strani jezici i vjeronauk koji je u školama. Imamo veći broj nastavnika na manji broj djece i to je, čak i u zapadnim zemljama idemo u korak sa zapadnim zemljama po tom pitanju. S vama se potpuno slažem da rad učitelja i nastavnika često puta se teško može platiti. Dakle, postoje ljudi, učitelji, većina učitelja koji vrijedno odrađuju svoj posao i taj posao je evo možemo to reći otvoreno potplaćen. Dakle, kada govorim o školskim odborima znate ja to govorim čisto iz razloga ma čak i čini se da je su to politički razlozi, a ja govorim više iz ljudskih razloga jer se učitelj osjeća povrijeđenim. Pa on ne može sebi niti ravnatelja izabrati. U tome smislu ja govorim. Pa nisu učitelji bedaki da si ne mogu u zbornici izabrati ravnatelja pa neka to bude, po mom mišljenju neka to budu dva člana iz redova učitelja, neka bude onaj zaposlenik, neka budu ustvari dva člana od svih školnika da se tako izrazim, neka dva člana daju roditelji, pa neka roditelji i učitelji odluče zajedno tko će upravljati školom u koju njihova djeca idu.

Zašto ne može biti? Pa daj Bože da naši učitelji, da zajedno imaju za tri razreda škole djeca, pa zašto ne bi oni ispred Vijeća roditelja ujedno bili i u školskom odboru.

Kažu „Neka baci kamen tko nema grijeha.“ pa onda niste jedini koji prekoračuju vrijeme. Izvolite! Evo kolega Žagar, moram pohvaliti vaše izlaganje zato što je uspjelo pomiriti ono predkategorijalno i kategorijalno u školstvu ali i u životu i iz ovog predkategorijalnog ili onog što još uvijek nije dovoljno dobro oblikovano, što je blisko umjetnosti ili našoj skrbi ili osjećajima proizlazi i briga za djecu i za obrazovni sustav. Vjerujem da je to razlog ovih žustrih i dugih rasprava ali nadam se da će ove rasprave dovesti i do kategorijalnog razvoja odnosno da ćemo ravnatelje i licenciranje prestati promatrati pod vidom političnosti a sve više pod vidom obrazovnih politika. Ako Ministarstvo obrazovanja promatramo ono nije obrazovanje, ono je ministarstvo, radi se o političkom tijelu. Međutim, ravnatelj koji se nalazi u školi on treba provoditi obrazovne politike. Ono što nas danas lomi to je taj kombi utjecaj lokalnih politika na izbor ravnatelja i ravnatelji tada nisu sudionici odgojno-obrazovnog procesa nego postaju zli blizanci upravo tih političkih i kreatura i sami bivaju kreature tako da bih ovu vašu raspravu pohvalio pod onim vidom ukoliko sam je dobro shvatio a to je da je licenciranje potrebno, da su nam potrebni stručni ravnatelji, da su nam potrebne zdrave politike i kad se radi o obrazovanju da zdrave politike nisu lokalne, nisu neobrazovne politike nego samo politike koje proizlaze iz naših tendencija kakve građane trebamo imati jer ukoliko nisu to politike koje su usmjerene prema građanima onda umjesto odgoja i obrazovanja imamo, ulazimo u područje kovanja građana a to je odsustvo slobode. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću. Izvolite! Hvala vam na pohvali. Ono što je bitno a nisam stigao u prošloj replici a pokušavam dodati često govorim o decentralizaciji u državi pa i to je jedan vid decentralizacije da prepustimo više slobode pojedinim školama ili svim školama da odlučuju neću sad reći o samim programima, donose evo škole programe ali u okvirima koje zadaje ministarstvo, neka tako i ostane ali ono što još želim naglasiti a to je ravnatelj škole je prema unutra, dakle on je poslovni i stručni voditelj škole, ali on mora imati da se tako izrazim i nekakav svoj rejting prema van, on predstavlja školu. Ravnatelje škola, vi kad imate bilo kakav skup, bilo kakvu svečanost dolazi ravnatelj i svi gledaju školu kroz tog ravnatelja. Dajmo mu malo više dostojanstva, više da, pa dobro ako ga i politika imenuje ali da mu ne mora politika lupati čvoku na svakom koraku, dakle da on bude ravnatelj i ima nekakvu slobodu pa da onda provodi i ovo o čemu ste vi govorili. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Slijedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite! Hvala lijepa, potpredsjedniče. Pa evo danas smo imali priliku mnogo toga čuti. Htjela bih reći da ustvari smo svjedoci da i danas mnogi ravnatelji ustvari vrlo kvalitetno rade na svojim radnim mjestima i pokazali su izuzetne uspjehe i to da se i u teškim uvjetima može puno toga postići, dakle i sa vrlo malim sredstvima se i u školama može puno toga obnoviti, poslati i kolege nastavnike na stručna osposobljavanja, raditi kvalitetno sa djecom i motivirati nastavnice da rade sa djecom, da idu na natjecanja, da postižu izvanredne rezultate na natjecanjima. Međutim, žao mi je što se danas ovdje puno više govorilo o tome kako su ravnatelji da ne kažemo do sada bili nekompetentni za tu dužnost i manje-više sve smo govorili i moglo se čuti više toga u negativnom nego u pozitivnom kontekstu. Ono što bih naglasila mislim da ravnatelji u školama ne moraju posjedovati posebne kvalifikacije u pogledu mnogih stručnih znanja kao što su javna nabava jer ako provode neku javnu nabavu velike vrijednosti oni za to moraju imati licenciranu osobu. Dakle, oni sva ta znanja moraju imati u jednom ja bih rekla površnom pragu jer nije potrebno da budu stručnjaci za to niti je to za očekivati jer oni se moraju baviti sa mnogo raznih područja i bilo bi stvarno previše očekivati da budu stručnjaci u svim tim područjima, ali što se tiče njihovih znanja u tom pogledu i licenciranja u tom pogledu bilo bi po meni najvažnije da su oni stručni u području obrazovanja a sva ova ostala područja znači da imaju nekakve osobne kvalitete menađerskog tipa. Izvolite! Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, dakle s vama se tu potpuno slažem. Još jedanput to treba naglasiti, da dakle ravnatelj je stručni voditelj škole. Vidimo i prema zakonu on analizira rad učitelja. Znači on mora biti dovoljno, mora biti u tom dijelu i stručniji u pedagoškim i drugim znanjima da bi mogao vrednovati rad pojedinog učitelja kad mu dođe na sat. Istina ravnatelji trebaju prije svega ostvariti dobar međuljudski odnos i prema učiteljima međusobno i njihov odnos prema učiteljima. Ali ravnatelj je to ne smijemo zaboraviti odgovoran za rad škole. Dakle, on je taj koji predstavlja školu tko je odgovoran za njen rad. Znači, neka se ona provede ovdje u zakonu to je bila najveća primjedba nije rečeno do kada se ovaj stavak briše. Ali po mom mišljenju on se može vratiti onoga trenutka kada napravimo ove predradnje da točno znamo što hoćemo, tko će provoditi edukaciju, tko će platiti mislim da ministarstvo netko je spominjao da ima osigurana sredstva da bi se to moglo provesti jer doista je problem ako a ima slučajeva u školama vjerujte ljudi žele ići na stručno usavršavanje preko svojih aktiva, a ne mogu, nemaju, ne može im to jednostavno biti plaćeno. I ako nema novca ljudi jednostavno ne idu, a mi smo inače kao država u vrlo, u nižem onom dijelu europskih zemalja kada uspoređujemo se u cjeloživotnom učenju i to je cjeloživotno učenje. Dakle, nove tehnologije dolaze. Neprestano se ljudi u školi moraju usavršavati. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Izvolite. Kolega Žagar, ja bih vam mogao reći ovako, različiti ljudi, različita područja, različite sredine, različita mišljenja, različita iskustva i onda se sada ovdje iznose. Ono što je po meni zajednički nazivnik svega upravljanje školama u Hrvatskoj ne valja i definitivno ga treba sagledati ne samo preko licenci. Propisivanja normi za koje unaprijed znamo da ih nećemo provesti. To radimo cijelo vrijeme. Stalno si nešto propisujemo i onda to ne provodimo i sami sebe paraliziramo. Ali vi ste rekli jednu jako točnu rečenicu – jedni ravnatelji su sposobniji, pa se oni snalaze, pa su napredniji, pa rade bolje, a drugi ne. Onda ste povlačili isto ovaj dio vezan za školske odbore, način izbora ravnatelja imenovanja. E, tu se ja s vama nikako ne mogu složiti, jer kod mene u Križevcima je 7 škola, 7 ravnatelja – 4 osnovne i 3 srednje. Tri ravnatelja su izabrana definitivno bez ikakvog utjecaja i volje lokalne politike. Čak nismo niti znali da je izabran. Jer je to, to su osnivačka prava, to je odgovornost osnivača? Pa maknimo odgovornost lokalne samouprave. Izbacimo je iz osnivačkih prava pa neće imati nikakvog predstavnika unutra i nema problema. Dok nešto u školi ne štima i ne valja, tko je kriv? Lokalni čelnik. Čujem ovdje riječi šerifi. Gospodo draga, ponavljao sam to u 7. sazivu Sabora, šerif je pozitivan pojam. Preko kontra šerifa većinom stoji razbojnik i nemojte to govoriti na takav način. Govorite u pravom svjetlu tako da definitivno lokalna samouprava, osnivač je ovdje totalno razvlašten i stavljen u totalno krivi položaj. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branku Hrgu na replici. Izvolite. Uvaženi kolega Hrg, naravno ja nisam rekao šerif, jel' niste to na mene mislili i sam sam bio načelnik općine, pa se nikada nisam osjećao kao šerif. I ja smatram da je to pogrešno smatrati da su načelnici općine šerifi jer jedan je rekao zgodno – da sam znao za što sam sve odgovoran kao načelnik općine nikada se ne bi niti kandidirao. Vjerujem da je i s ravnateljima slučaj kada preuzmu tu dužnost nisu možda ni svjesni za što su sve odgovorni unutar škole. Naravno da se s vama slažem da postoje sredine i postoje škole o kojima je eto izbor ravnatelja prošao tako kako je prošao dakle, nije se upetljala politika. Postoje one i gdje je. Međutim, opet naglašavam kada govorimo o školskim odborima vi kažete i to ste rekli tu se s vama slažem upravljanje školama nije dobro. Ja isključivo smatram da je za to odgovoran školski odbor. Ne mislim da je odgovoran kada počne raditi, nego je odgovoran zapravo u samom startu kada se on bira. To je moje iskustvo i tako to smatram. Vi dolazite u školu u kojoj rade nastavnici, učitelji sa puno entuzijazma, sa puno žara. Ako ne, onda dolazi do problema, raznih problema o kojima je netko danas ovdje govorio, pa čak da se onda postavljaju barijere ravnatelju pa on ne može niti ono što bi bilo dobro napraviti. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Žagar, ja sam se javio kako kaže Grmoja dobro kada ste potaknuli ovdje i nabacili lopticu, ne možete izjaviti, mislim meni je to tragično da vi kažete što briga županiju za školu. Ma koliko pojedinci ovdje smatrali da su tamo lokalni šerifi, ali vrlo je interesantna jedna stvar, kada profesor neki iz škole postane gradonačelnik, onda je on kreten jer svi gradonačelnici su budale pod navodnike kako neki kažu i zločinci, šerifi i ne znam što ne, nisu im samo rekli da su fašisti ti načelnici i gradonačelnici. A profesor kada to postane onda ne valja, ali kada je u školi onda je zlatno dijete. Ja sam isto profesor. Mi upravo imamo problem što školski odbori i previše odlučuju i što su školski odbori tako tragično sastavljeni. Vi znate kada je jedan mangup ravnatelj onda će on biti ravnatelj dok hoće sa ovakvim sastavom. Neću reći šerif, nego je šef i normalno da će on odabrati ekipu troje koji njemu odgovaraju, a roditelj kao roditelj i pitanje je uloga roditelja u školskom odboru. On je tu u sukobu interesa ma koliko mi sada možemo glumiti znate roditelji, svi smo mi roditelji, svima je nama važno, škola je važna ali roditelj ne može upravljati školom, to je moje mišljenje jer onda taj roditelj i ova tri profesora drže tog ravnatelja dok on hoće i nikakva županija, i nikakva lokalna vlast ništa tu ne može napraviti. Mi možemo govoriti o kriterijima za izbor ravnatelja pa to povećati, tražiti da on ima rektorovu nagradu, da je on bio 5,0 na fakultetu, da je on imao ne znam 10 ili 30 godina staža ali nemojmo, hoćemo mlade, pa onda neka ima 3 godine staža, o tome možemo govoriti. Možemo govoriti o tehnološkom višku kako se raspoređuje. Izvolite! Uvaženi kolega Sanader, priznajem da sam pretjerao kad sam rekao da šta županiju briga za škole, htio sam biti malo slikovit jer sam htio naglasiti da jedinice lokalne samouprave a u ovom slučaju općine kod kojih je osnivač županija su one isključene iz ovog odabira članova školskog odbora. Naravno da nije tako u praksi, da županije nije briga jer županije moraju skrbiti o školama, samo se događa doista onda da županija nema dovoljno novca pa da neke škole nemaju wc papira, neke škole nemaju osnovne potrepštine, kao što sam rekao jutros neke nemaju gorivo da pokose dvorište i u tom smislu županija ne mora to, predstavnici županije to ne moraju vidjeti, ne moraju reagirati. I naravno, ovdje smo da sučeljavamo argumente i sad kad ste vi rekli ove argumente istina je, evo ja razmišljam sad o tome, nisam na taj način razmišljao, i ta mogućnost postoji. A na kraju se možemo onda ipak složiti ipak svi oko toga da sve sustave takove čine ljudi i sve ovisi o ljudima. On može doista, može ucjenjivati svoje djelatnike da oni moraju opet glasati za njega, i roditelji ga se boje a onda je možda jedno od rješenja da ministarstvo preuzme veću ulogu budući da ministarstvo i financira najvećim djelom i plaće i materijalna prava ali onda više nemamo decentralizaciju i to je onda novi problem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na odgovoru. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Josip Borić. Hvala lijepa. Kolega Žagar, vi ste danas ipak malo pretjerali, od jutra to radite, i prilično ste jednostrani i optužili ste samu Hrvatsku demokratsku zajednicu da politički kadrovira po svim školskim odborima i to govorite cijeli dan što jednostavno nije istina jer postoje županije u kojima SDP ima svog župana ili neke druge u kojima neke druge stranke imaju svoje župane i one koriste pravo koje im je dao zakon da imenuju ako su osnivači svoje članove u školske odbore. I kad ih imenuju oni nisu ni šerif niti ne znam što nego su iskoristili svoje zakonsko pravo.

I a priori tvrditi da su svi ravnatelji politički postavljeni je poprilično po meni malo preteško jer zaista evo ja dolazim s otoka Raba, imamo jednu osnovnu školu i ravnateljicu koja je tamo već ne znam koliko mandata, niti je u jednoj stranci, niti je političarka, niti se bavi politikom, niti je bilo kada bila u bilo kojoj političkoj kampanji i uvrijediti te ljude na način da su oni svi politički postavljeni je zaista ispod svake razine. Postoji zakon, sustav funkcionira, on trenutačno možda ima problem radi provedbe zakona tj. natječaja s obzirom na odredbe koje su dosada važile i to ćemo riješiti. Ova rasprava koju ste vi proširili do nivoa čiste politike je zaista nepotrebna i tražiti od osnivača da nema nikakva prava, da nemam ništa reći, da nemam pravo sugerirati, da nemam pravo predložiti čak možda ni svoje predstavnike unutra vodi u onaj dio koji se zove anarhija i neodgovornost. Na jednoj strani imamo priču kad govorimo evo INA MOL sa malim upravljačkim pravima želimo sve a ovdje sa nikakvim upravljačkim pravima opet su svi krivi, ajmo tako razgovarati.

Hvala potpredsjedniče.

I u tom smislu sam, i tvrdim vam opet politika ima utjecaja.

Ono što bi bilo dobro da se politika isključi iz imenovanja zapravo iz postavljanja ravnatelja na taj način da to bude isključivo politički kriterij. To mislim da bi se trebalo postići. A kad govorimo o osnivaču, ja ću vam to slikovito reći.

U tom smislu ja i dalje tvrdim da i mnoge škole koje su županije dobile na upravljanje nemaju s njima puno veze jer ih nisu gradili niti su ih opremali ali naravno sad je na njima briga da ih vode na taj način da ima dovoljno novca za one osnovne potrebe. Ako to ne uspiju onda ne mogu prihvatiti vašu tezu da se one posebno brinu i da oni postavljaju ljude u školskom odboru koji će jedino odlučivati o tome tko će biti ravnatelj te škole. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite! Hvala potpredsjedniče Sabora! Kolega Žagar, mislim da ste otvorili jednu temu koja pogotovo sve čelnike lokalne samouprave navodi na razmišljanje o školskom odboru naravno i onome što oni donose odluke a to je imenovanje ravnatelja škola a s druge strane imamo načelnike, gradonačelnike, čelnike lokalnih samouprava, sada većina dijeli isti problem a to je sve manji broj djece u školama i kako tom problemu doći do nekoga rješenja. Ako pogledamo od samoga početka, znači čelnici lokalnih samouprava poduzimaju sve mjere kojima mogu povećati zapravo natalitet, ohrabriti roditelje na veći broj djece da bi na kraju u tim školama u kojima je problem ravnateljima organizirati školske odjele, nastavu sa smanjenim brojem djece bili partneri. Dolazimo do onoga trenutka kada to dijete je u vezi predškole i zakon je jasan, znači to organizira općina ili grad, to ne organizira škola, ne organizira županijski ured za obrazovanje. Znači, mi imamo tu jedan problem gdje mora se ostvariti suradnja i onda bez obzira što kolege evo iz HDZ-a kažu i ja sam osobno a znam i druge imao problem da u školskom odboru na primjer ne može biti prisutan ako nije predložen od reda osnivača, na primjer netko tko je iz druge političke opcije kao što sam ja bio. Znači, ja ne mogu voditi brigu o djeci u svojoj općini na način da budem prisutan i u školi, da dijelimo probleme koje ima ta škola, da ovo što je problem i ti materijalni troškovi koji su se srozali stvarno da evo i osobno kupovali smo wc papir, nosili smo u školu, kupovali smo sredstva za čišćenje i nosili u školu a na kraju da su odluku o ravnatelju donosili često ljudi koji niti imaju kvalifikacije koje su propisane niti kompetentno mogu donositi odluku o izboru ravnatelja nego su isključivo tamo bili postavljeni politički i onda često slučaj da nisu imali ni dodira sa djecom, sa problemima te djece, organizacijom prijevoza i svim problemima. Izvolite! Uvaženi kolega Panenić, dakle osnovni je problem da djece u školama ima sve manje, nama su mnoge područne škole prazne ili će biti prazne. Ono što evo moram biti pošten da tako se izrazim, evo i kolega Borić me potakao u prošloj replici. Virovitičko-podravska županija unatoč tome što ja kritiziram ovaj način izbora ravnatelja jedna je od rijetkih županija koja je izgradila jako puno škola, evo reći ću to pošteno. Znači, nije to mali broj. Ali ono što opet mora podcrtati sad, svaka čast županiji u toj gradnji ali županija je ta opet koja odlučuje gdje ćemo škole graditi, da li će to biti u manjim mjestima područne škole, a ponekad se onda zanemari one škole koje već postoje zbog njihovih kolega Panenić o čemu sve vi govorili zbog njihovih potreba jednostavno a to je wc papir. Dakle, uvijek je nekakva politička odluka posrijedi kod upravljanja školama. Hoće li se pronaći model na tome je sigurno odgovornost najveća na ministarstvu u kojem bi doista školski odbori na pravilan način bili formirani i ispunjavali zadaću koja im se stavlja i nekako je baš kad pogledate odgovornosti školskog odbora ili njihove ovlasti prva točka izbor ravnatelja i čini mi se da je to njima najvažnija funkcija kako sad stvari stoje. Izvolite! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Žagar, vi ste otvorili jedno zanimljivo pitanje koje možda nije direktno predmet konkretnih izmjena i dopuna ovoga zakona, međutim dobro da se o njemu raspravlja, to je uloga funkcioniranja pa ako hoćete i struktura školskih odbora. U najboljoj namjeri u nekom trenutku čini mi se 2002. godine krenulo se u decentralizaciju sustava obrazovanja socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva i u tom dijelu se država odrekla velikog dijela svojih prava i osnivačima je proglasila jedinice lokalne i regionalne samouprave, osnivačima škola. I slijedom toga mi smo imali kroz povijest nekakve izmjene strukture školskih odbora, pa sjetimo se da ih je znalo biti devet, u tih devet je bilo, u većini su bili predstavnici osnivača koje su kao direktne predstavnike osnivača pojačavali još predstavnici ureda državne uprave. Danas imamo situaciju da su u većini, naizgled u većini ću reći predstavnici učiteljskog, nastavničkog vijeća, radničkog vijeća i roditelja, vijeća roditelja koji na neki način su s jedne strane a osnivač s druge strane s time da roditelji vrlo, predstavnici vijeća roditelja su vrlo često jezičac na vagi jer predstavnici radničkog vijeća i predstavnici učiteljskog odnosno nastavničkog vijeća oni imaju delegiranu obvezu zastupati stavove koji su prije izglasani na samom vijeću. Međutim, činjenica je da ravnatelj ne može doslovno konzumirati skoro pa nijednu bitniju ovlast bez podrške u školskom odboru počevši od zapošljavanja, on jest odgovoran za funkcioniranje škole, za upravljanje ljudskim resursima međutim on može predložiti najboljeg kandidata. Ako on za to nema podršku predstavnika u školskom odboru on zapravo ne može ništa. Isto je i kod financijskog plana, kod završnih računa itd. Mislim da imamo ozbiljan problem i da u nekakvoj daljoj perspektivi moramo zaista, licence su tu nužne. Sad hoće li te licence značiti potpunu profesionalizaciju sa umanjivanjem utjecaja politike i školskih odbora ili ne to je pitanje za budućnost ja bih rekla ali vrlo kompleksna i značajna. Izvolite! Hvala. Uvažena kolegice Glasovac, dali ste mi priliku da možda još pojasnim jedanput stav.

Ja mislim da su to rijetke općine koje imaju takvu mogućnost, u tom smislu ja govorim. Može biti sutra na županiji, nekoj županiji SDP-u u općini HDZ, ali evo to je politička situacija. Dakle, ako je načelnik općine iz reda HDZ-a on nema nikakvu ingerenciju nad školom, na kraju ta je škola u njegovoj općini. U tom smislu ja govorim da nije dobro ovo rješenje da županijska skupština imenuje 3 člana, pošalje meni u općinu 3 člana i kaže ovi zastupaju tvoju školu. To je jednostavno problem.

A što mislim kurikulum se znači tiče i vezano je uz neposredno funkcioniranje škole i neposredni odnos prema institucijama koje su oko te škole i što koga briga iz Virovitice što će u Novoj Bukovici škola raditi. Mislim, ja to grubo kažem, ali evo tako ja to shvaćam. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na odgovoru. Imamo još jednu repliku po ovoj raspravi. Uvaženi kolega Blaženko Boban. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Žagar, vaša rasprava je uistinu bila onako iskrena iz duše i potakla je, išla je šire van ove teme to je točno, ali je potakla niz jako bitnih pitanja bez obzira što se u nekom dijelu nekih vaših konstatacija ja ne mogu složiti. Ali pomoći ću vam u odgovoru na repliku kolegici Sabini Glasovac. Naime, u Hrvatskoj je svega negdje oko 50-tak osnivača škola, a lokalnih uprava je oko 556. To je matematički otprilike ovako. Možda nešto više, ali to je tu negdje. Dakle, a mi cijelo vrijeme ovdje imamo raspravu kako je utjecaj lokalnih šerifa, čelnika, ovoga, onoga na kadroviranje, na utjecaj u izboru ravnatelja, a niti to nije točno jer dakle, od 7 članova školskog vijeća 4 člana direktnu nadležnost rekao bih tako pod navodne znakove ingerenciju ako je u reizboru ravnatelja ima sam ravnatelj, ako se radi o reizboru ravnatelja ima sami ravnatelj. E sad, vi ste u jednom segmentu rekli da bi bilo dobro da osnivač nema pravo tamo gdje je županija osnivač nego da prepusti ovako kao vama čelniku općine da imate svog zastupnika. I imate ga, ali nemate većinu. Dakle, ja misli da osnivač uistinu i ovako nema nadležnost ni kompetentnost na žalost nema, ali svaka financijska pomoć, pa vjerujem i kod vas i kod svih drugih kada ravnatelj dođe u općinu ili grad koji nije osnivač da će pripomoći u određenom segmentu pri realiziranju određenih projekata.

Hvala kolega Boban jer ste mi dali priliku da još jednu stvar možda pojasnim slikovitije. Dakle, mi imamo Zakon o izboru u općinska vijeća i gradonačelnika i načelnika općina i u tom zakonu dosta rigorozno stoji da mora 6 mjeseci da bi bio kandidat za gradonačelnika biti na području stanovati na području i da predstavnik u općinskom vijeću koji će biti izabran mora imati prebivalište na tome području. Sada je samo pitanje vrijednosti, da li mi smatramo da je općinsko vijeće vrijednije od školskog odbora ili je školski odbor samo formalnost, e to je sada to. Možda neka ostane odredba, neka osnivač imenuje 3 člana ali neka oni imaju prebivalište na području moje općine. Mislim shvaćate, ja to sada govorim ovako kako ja to osjećam. Mislim, ja se osjećam i malo uvrijeđeno kada meni dođe iz Slatine u moju školu netko predstavnik školskog odbora. Možda imam ja problem, ja ne znam ali evo ja to tako doživljavam emotivno i to jednostavno mislim da zakonsko rješenje u tome smislu treba odrediti. Inače o ovom svemu drugom se s vama potpuno slažem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na odgovoru. Slijedeći se za pojedinačnu raspravu prijavio uvaženi kolega Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo da i ja nešto kažem o ovom prijedlogu zakona i o objedinjenoj raspravi s obzirom da imamo dva prijedloga. Jedan je prijedlog Vlade, a drugi je prijedlog Kluba SDP-a i lome se koplja cijeli dan oko toga tko je u pravu tj. da li je datum ili godina koju bi stavili u članak kao obvezu motivirajući faktor da konačno riješimo pitanje licenciranje ravnatelja osnovnih i srednjih škola čiji su osnivači od gradova do županija. Tako da evo priča traje od 2008. godine kada je takva odredba unesena u Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i od tada smo promijenili zakon ja mislim evo 2009., 2010. dva puta, 2011. jedan puta, 2012. dva puta, 13. i 14. i sada 17. već na početku godine mijenjamo zakon s najavom da će se još jedanput cjelovito mijenjati Zakon o odgoju i obrazovanju. I što sada nakon cjelodnevne rasprave zaključiti? Jednostavno proširili smo toliko problem da smo sada od biranja ravnatelja ušli u sferu odlučivanja, sastava školskih odbora, da li je to pravedno, da li je to politički opravdano, smiju li oni koji su osnivači imati većinska prava ili manja prava s obzirom na to koga smiju ili ne smiju imenovati u školski odbor i naravno, da jedna priča koja treba riješiti jedan problem koji se pojavio postaje politički problem kojeg rješavamo kao cijeli dan i vjerojatno ga nećemo riješiti svi će ostati na svojim pozicijama. Jer kada pogledamo sustav, normalno je da osnivač koji financira materijalne troškove koje mora osigurati određene uvjete, očito želi imati svoja prava. Međutim, zakon mu je rekao evo govorim o školskim odborima nemaš većinu u školskom odboru. I što onda dolazi? Hajmo u cijeli sustav. Imamo školu. Imamo školski odbor. Imamo ravnatelja, učitelje, profesore, imamo učenike. Imamo pomoćno osoblje – domare, kuharice, čistačice, imamo materijalne troškove, imamo plaće. Tko je za što nadležan u cijelom tom sustavu i tko što radi? Vidimo da sustav funkcionira. Stalno ga dovodimo do razine da zaista u tom školstvu ništa ne valja od učenika pa do ravnatelja, do materijalnih prava određenih u smislu troškova koji se pojavljuju do plaća, pa do svega ostalog. Ja ne mislim tako da sustav ne valja, on ima svoje probleme ali se vjerojatno uz one koji su nadležni da ih rješavaju vjerojatno i rješava. Mi smo danas trebali ovdje u nekakvoj raspravi objedinjenoj naći nekakva rješenja ali ponuditi nešto bolje od ovoga što smo dobili od strane Vlade ili od Kluba SDP-a. Što smo dobili? HDZ tvrdi, tj. putem ministarstva ali i kroz klub smo rekli da ćemo nastaviti postupak licenciranja. Nismo stavili rokove i tvrdimo da odgovornost ministra i državnog tajnika kojeg sam i ja slobodan pitati u nekom budućem vremenu jesi li ti napravio ono što si obećao ovdje da ćeš napraviti, kamo sreće da je to bilo i u prethodnom mandatu kad smo si stavljali rokove, pa da ga pitamo a zašto to nisi napravi. Znači, dobio je prije mjesec dana osnovu, temelj da se taj sustav može završiti i da se ravnatelji budući mogu licencirati. To je stav Kluba HDZ-a da vjeruje da aktualni državni tajnik, ministar su dovoljno svjesni da bez stavljanja godine kao krajnjeg roka ili nekakve letvice koju treba preskočiti da imaju obvezu riješiti taj sustav s obzirom da je proteklo već gotovo evo punih devet ajmo reći osam godina a da se nije do kraja dovela namjera da budući ravnatelji budu licencirati i da rade posao onako kako se od njih očekuje s obzirom da neke izazove koji su sada stavljeni pred njih prije svega mogućnosti u posebnom dijelu fondova, europskih fondova određenih programa koji se mogu financirati iz europskih fondova. Što je SDP ponudio? Ponudio je sumnju da nakon godina koje su propustili, nakon dva roka koja su bila upisana u njihovom vremenu u mandatu tj. kad su imali jednog naslijeđenog i jednog kojeg su sami stavili, da se to neće desiti jer da njihova motivacija o rokovima nije bila dovoljna da oni to dovrše do kraja, tako sam ja to razumio. Znači, dva roka su preskočili, nisu bili dovoljno motivirani da to riješe ali sada traže da mi stavimo taj rok da bi bili motivirani. Meni to baš nije logično, ali dobro. I čuli smo Živi zid, Živi zid je rekao mi tražimo šifriranje prilikom izbora ravnatelja u školama. To je kao nešto tajno, nitko neće tražiti čiji je ravnatelj, šifre su takve i tko bude izabran taj će biti ravnatelj. To je ono što smo danas čuli ako sam ja dobro odslušao cijelu raspravu.

To očekujem i od državnog tajnika i od ministra jer si sami također i kroz ove izmjene, dapače stavljaju obavezu da to riješe neovisno o tome da li će im oporba vjerovati ili neće vjerovati. Ali su sami rekli nešto što ne mogu reći da nisu čuli ili da nisu rekli a da su dobili prije mjesec dana temelje na osnovu čega to mogu napraviti u slijedećem vremenu. Naravno, kolege s druge strane oni i dalje mogu sumnjati ali iz njihove rasprave nažalost nisu me uvjerili da su napravili puno u vremenu kad su to mogli riješiti ako im je do toga bilo toliko stalo. Kolege iz Živog zida pokazuju nepovjerenje u sustav, ne samo ovaj nego bilo koji koji postoje u Republici Hrvatskoj i smatraju da to treba riješiti tajnošću, šiframa i da takav sustav onda može opstati a da je licenciranje budućih ravnatelja glupost, da to jednostavno nije potrebno i da je to sasvim sada u redu da ovo što imamo, da je dovoljno da može odgovoriti na izazove vremena u kojem žive i u kojem bi novi budući ravnatelji trebali funkcionirati. I naravno, školski odbori i osnivači. Ja dolazim iz Primorsko-goranske županije, tamo je SDP na vlasti i neću reći da je u svakom školskom odboru postavljen od strane župana sve živi redom političari. Ima tamo i dobrih ljudi, raznih stranaka, ima roditelja, ima nastavnika i u svakom školskom odboru nastavnici i roditelji su većina i to je ono što smo čuli da također možda nije dobro, da nastavnici plus roditelji mogu preglasati svaku političku odluku. I zato a priori etiketiranje svih ravnatelja političara, etiketiranje svakog načelnika šerifom a da nema nikakve ovlasti nad time, gradonačelnika od kojih vrlo rijetki imaju osnivačka prava, uglavnom veliki gradovi imaju ta prava također da su šerifi zato jer imaju zakonsko pravo, i župana koji predstavlja regionalnu razinu oni su isto šerifi jer imaju zakonsko pravo predložiti svoja tri člana mislim da nije ovu raspravu usmjerilo u smjeru koji bi dao rješenja na ono što trebamo riješiti hoćemo li taj sustav konačno dovesti do kraja. Ja mislim da pokazuje proteklih sto dana da postoji obveza i prije svega volja vladajućih da to riješi i postoji administracija koja to mora napraviti. Očekujem kad izađe državni tajnik u svoje završno obraćanje da i on kaže nakon cjelodnevne rasprave što on o tome mislim nakon što je sve odslušao.

Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite! Gospodine Borić, vi ste rekli među ostalim, pričali ste o političkom kadroviranju pa ste malo prije toga u vašoj replici kolegi rekli da HDZ ne radi politička kadroviranja, nešto u tom stilu, u školama ali ja vidim da vas zanimaju iz jučerašnje rasprave čak politička kadroviranja unutar naše stranke, da vas smeta, da vam je sporan način na koji se biraju tijela naše stranke, da vam je sporna moja uloga ovdje iako sam za razliku od vas izabran sa zadnjeg mjesta na listi i da u biti mi nemamo legitimitet. Spominjali ste krivotvorene potpise. Pa evo gospodine Borić, ako vi smatrate da, ako želite ući u kadroviranje unutar Živog zida ja vas pozivam da me procesuirate vi i vaše kolege, da me izvedete na sud, da me zatvorite, da instalirate neke druge ljude u vodstvo Živog zida i koji će vama biti poslušni, koji će slušati vas, s kojima ćete se moći dogovoriti, koji će vam dati potpise kada im budete prijetili za sastavljanje Vlade i želim vam puno sreće u tom poslu jer će javnost konačno vidjeti koje su metode kojima se vi služite. Uvaženi kolega Pernar, vrijeme vam je zaustavljeno, dakle ne teče vam vrijeme da ne bi to prigovarali slučajno. Dakle, ja vas lijepo molim držite se teme rasprave a nemojte govoriti uopćeno i nemojte se obraćati zastupniku na takav način. Dakle, ja vas lijepo molim da se držimo teme rasprave. Govorimo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ja se ispričavam, ali vaše izlaganje dosadašnje niti jednim detaljem, niti jednom riječju nije spomenulo ovu važeću temu.

gospodine Pernar skrećete s teme, oduzimam vam riječ. Eto, to su te metode kao jučer vaš prethodnik Reiner. Hvala gospodine Pernar. Koliko sam čuo dobro ali pogledajte u fonogramu sjednice gospodin Borić je govorio o izborima školskog odbora što je itekako tema ove rasprave a ne glavnog odbora. Dakle, molim vas držite se teme. Odgovor za repliku uvaženi kolega Josip Borić. Hvala lijepa, uvaženi potpredsjedniče. Ali malo je teško držati se teme kad netko skrene skroz s teme kao gospodin Pernar jer ono što ću samo reći da držim do njegove riješi ovdje u Hrvatskom saboru jednako kao što on drži do svoje prisege koju je dao kao saborski zastupnik i kao što drži do hrvatske himne, evo mislim da je to dovoljno. Ne da ne poštuje riječ koju je ovdje dao, on redovito krši hrvatske zakone i zbog toga je već vjerojatno ako nismo jedno skinuli, Mandatno-imunitetno povjerenstvo je skinulo njegov imunitet. Znači, ne drži do svoje riječi, do svoje prisege koju je dao i misli da je to ono što on treba raditi kao i ova njegova replika koja nema veze s ovim što sam ja govorio. Govorio sam o zakonu i o mom mišljenju kako bi on trebao izgledati. On se želi sa mnom obračunavati ovdje jer ga je povrijedila činjenica da njihova stranka jednostavno još ne znam da li zna ime ili nema ime, naziv i činjenica da skupština od tri člana bira glavni odbor od pet članova, da jedan mali broj ljudi bira veći broj ljudi. I to je bilo, negdje sam pročitao u nekom mediju da je to tako bilo i sad to povezujemo sa školskim odborima. … [[Upadica: Govornik nije uključen, ne čuje se.]] Hrvatska demokratska zajednica za razliku. Uvaženi kolega Pernar, ja bi vas lijepo molim nemojte upadati u riječ kolegi. A vama kolega Boriću još jednom govorim ovaj put posljednji put držite se teme i nemojte nama tumačiti što je gospodin Pernar govorio u replici, nego držite se teme razgovora i nemojte mu odgovarati na njegovu repliku jer nema smisla.

Zahvaljujem. Zahvaljujem na pomoći. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Boriću, svima nam je jasno da u ovoj našoj državi većinom je politika i politika određuje sve, pa većinu i ravnatelja ali u tome ima nešto i dobro, ima i dobrih ravnatelja koje može čovjek i pohvaliti, istina ima i loših isto kao što su vas izabrali u HDZ-u jer ste vjerojatno na tom području bili najbolji i danas sjedite u Saboru, tako se to radi, vjerojatno i vi tražite najbolje ravnatelje koje vi hoćete staviti. Međutim, šta bi ja htio reći? Ja bi uvijek stavio najsposobnije kao privrednik, želim da budu najsposobniji ljudi i da vode i škole ali to bi najbolje znači kolege iz škola, ako većina kolega iz škole kaže da je ovaj čovjek najbolji to bi trebala svaka politika podržati. To je ono što bi ja kao privrednik mogao poručiti. Kad kolege koji sjede svaki dan raspravljaju znaju tko je taj čovjek koji bi to dobro vodio i mislim da bi to bila jedna prava stvar i da se taj čovjek. Ja mogu samo, evo napomenut ću iz Vinkovaca imamo Obrtničku školu. Ravnateljica te škole je 50 nagrada državnih dobila i tri europske. I sad dođe neka politika i nju treba skloniti. … [[Upadica iz klupe, ne razumije se.]] Da, iako je HDZ postavio ali je vrlo kvalitetna. Ja bi predložio da se ravnatelji najviše dva puta biraju. Poslije tih osam godina rada kao ravnatelj ako je taj ravnatelj imao uspjeh u toj školi i donio nekakve nagrade i radio dobro toj školi tog ravnatelja treba produžiti bez obzira na sve to, a oni koji nisu dobri svakako ih mijenjati. Ali kao privrednik govorim dajmo sposobnima prednost i kolege da biraju ljude između sebe jer znaju koji su najkvalitetnije, ne da im natura neka vanjska politika ili bilo koji vanjski svijet.

Nemojmo gledati podobnosti. Kolega Mišić, mi smo i do sada imali ravnatelje. Ovi nisu imali licence i vi ste rekli da poznajemo i bolje i lošije s obzirom na rezultate koje pokažu dok imaju svoj mandat. Vjerojatno ćemo i kroz sustav licenciranja opet imati i bolje i lošije ravnatelje bez obzira što će imati licencu. Ali to pretpostavlja da će imati i neka znanja drugačije prirode nego što možda imaju aktualni ravnatelji koji bi trebali naučiti ili saznati u vremenu kada se budu htjeli licencirati i upisati određene procese koji im to mogu omogućiti i sigurno da je to vrijeme ispred nas. Kažem prije svega zbog toga što postoje programi i mogućnosti koje nam pružaju fondovi koje do 2013. na žalost nismo imali. I zasigurno da to traži određena znanja koja možda aktualni ravnatelji možda i nemaju. Možda u većim gradovima sredinama imaju, u nekim manjim možda nemaju. Tako da savršenstvo vjerojatno neće postojati. Ali osobno znam ako postoji dobar ravnatelj, ako postoji dobar čelnik lokalne samouprave. Regionalna samouprava i županija koja razumije potrebu vi ćete danas izgraditi nedostajuću školu osnovnu, srednju, dječji vrtić ono što djeci treba. Ako postoji ravnatelj koji nema u sebi potrebu da bude probitačan, da traži, da uvjetuje, da želi neke bolje uvjete za svoju djecu, ako imate načelnika koji to ne želi razumjeti, vi nećete napraviti ništa bez obzira ima li onda licencu ili nešto ostalo. Znači, uvijek će biti ljudski faktor onaj koji rješava određene probleme. Kažem, iako smatram da ovo licenciranje kako je zamišljeno će doći do svog kraja i konačno se riješiti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na odgovoru. Izvolite. Poštovani kolega Boriću ja se s vama potpuno slažem kada vi kažete da mi danas ovdje cijeli dan od malog problema stvaramo veliki problem. Taj mali problem je moguće riješiti vrlo lako da se odredi rok. Nemoguće je naći neko bolje rješenje između ta dva rješenja. Rješenje može biti da Vlada kaže rok je zadnji dan mandata ove Vlade, zadnji dan mandata, mi se obavezujemo da ćemo u 4 godine taj posao napraviti i mi nećemo prigovarati tome. Mi ćemo to prihvatiti.

Ne trebamo im zadavati rokove, trebamo im vjerovati. Ja državnog tajnika vidim prvi puta. Nemam razloga niti da mu vjerujem, niti da mu ne vjerujem. Ministru ne vjeruje pola Hrvatske. Pola akademske zajednice tvrdi da je čovjek prepisivač. Zašto bih mu vjerovao? I na koncu vi ste protiv zadavanja rokova. Vi kažete, ne trebamo zadavati rokove, pa će sasvim sigurno zadaća biti ispunjena. Svjetski rekord u skoku u vis je 2 i 45, vi predlažete da se makne letvica. Maknimo letvicu i vjerujmo svakome da je preskočio 2 i 45, imat ćemo svjetskih prvaka znate koliko. Tko god skoči i kaže, evo ja sam preskočio 2,45 mi ćemo mu vjerovati jer nema letvice, jer smo ju maknuli. Eto, to je ono što vi predlažete.

Znači, imali ste metar 80, pa ste pomakli na 2, niti ste preskočili metar 80 ni 2 i tražite sada 2,20. Što tražite? Jer skakač jednostavno ne može skakati ako nema letvicu. Pa dobro, vjerojatno. Moguće je i to da se složim ne može skakati. Ja vjerujem da vaša tvrdnja ne može stajati. Ministru ne vjeruje pola Hrvatske. Što on ima govoriti? Pa vama ne vjeruje 80% Hrvatske pa vi jeste političar, zastupnik i govorite. Pa što? Jel' on treba vašu potporu da bi bio ministar? Vi mu niste dali potporu, ali je svejedno ministar o kojem možete govoriti. Njemu zabraniti da govori, da misli, da se na neki način i brani od ovoga napada zato jer vi smatrate da jednostavno ljudi ne smiju ništa raditi ako nisu vama po volji, ima i onih koji misle sasvim drugačije i uvijek su izbori ti koji će riješiti i te dvoumice. Jer ako ste izgubili na terenu, očito da pokušavate nešto dobiti na tribinama i to je dozvoljeno. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću. Izvolite. Kolega Boriću vi znate da ja često ne mogu odoljeti porivu da za vrijeme vašeg ili poslije vašeg izlaganja podignem letvicu povrede Poslovnika jer se vrlo rijetko držite teme. Ovaj put u vašem inicijalnom izlaganju vi ste se držali teme ali puno toga ste prikazali odnosno pokušali ste rezimirati današnji dan rasprave tko što želi – što žele vladajući, što želi opozicija SDP-e, što želi HNS, što želi Živi zid. Međutim, ja vas moram ispraviti u nekim dijelovima koje ste krivo shvatili. Znači, opozicija, točnije SDP-e zalaže se za to da se ne odustane od licenciranja ravnatelja. I budući je u proteklih godinu i pol dana su napravljeni preduvjeti koji se trebaju još samo doraditi određeni dokumenti i smatramo da bi 2 godine bilo dosta za to. I to je realan rok i to je ono što mi predlažemo da se ne miče rok, nego da sada po prvi put kada smo posao započeli da ga završimo i da si postavimo cilj. Ako vi ne želite naš rok mi smo ovdje kroz raspravu rekli mi smo spremni da predložite vaš, pa četiri godine mandata su valjda dovoljne da se možete obvezati hrvatskim građanima da ćete završiti onih 30% koje smo vam, ono što još nije napravljeno a ostavili smo vam 70% onog što smo mi odradili. Međutim, vi odustajete od toga, naprosto ne želite se obvezivati što meni samo daje naslutiti da zapravo ovaj projekt neće biti na listi vaših prioriteta i da će se na koncu ne znam iz kojeg razloga odustati od licenciranja što zasigurno nije dobro. Hrvatskoj trebaju visoko postavljeni standardi koje ćemo tražiti i očekivati od ljudi koji će voditi školske ustanove. Izvolite. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, u ovim izmjenama i dopunama zakona ne piše da će se odustati od licenciranja ravnatelja, to je vaša nekakva, to su vaša nekakva predviđanja, ona su uglavnom uvijek takva i kažem odgovornost oporbe je na toj razini da si može priuštiti i takva predviđanja kao što možete priuštiti prijedloge ne znam minimalne plaće koja može biti onoliko koliko ste predložili kroz zakon. Mogli ste predložiti i 10 tisuća kuna s obzirom na odgovornost koju imate kao oporba jer 10 tisuća radnika recimo u tekstilnoj industriji ne bi došlo vama na Ibler i pitalo vas a što ste vi to napravili da smo mi ostali bez posla. Ali dobro, da ne idem predaleko u tu stvar govorit ću o onome o čemu ste vi govorili. Vi ste imali četiri godine, dvije letvice, sami ste mijenjali visine, nisu vas motivirale, vas su dapače kao pomoćnicu ministra demotivirale, čak ste šest mjeseci otišli i prije vremena prema Zadru jer vam nije bilo stalo da riješite pitanje licenciranja hrvatskih ravnatelja, ravnatelja hrvatskih škola, tako da sve što danas govorite prihvaćam onaj dio gdje ste napravili ono vaše kajanje gdje ste rekli krivi smo što nismo to napravili, ispričavamo se zbog toga. I tražio sam još ispriku jer ste rekli da ministar nema nikakav utjecaj na izbor ravnatelja što je očito neistina. Vi znate dobro da bez suglasnosti ministra vi nećete postati ravnatelj školske ustanove. … [[Upadica iz klupe, ne čuje se.]] Tako je. Zbog toga bi bilo u redu da se u tom dijelu ispričate da ne ostane ta neistina vani nakon ove današnje rasprave. A ja vjerujem i ovom državnom tajniku i ministru da će oni ovaj posao završiti bez obzira na rokove koji vas kao vlast nisu motivirali da to uopće dovedete barem do početka. Lijepo je vidjeti da postoji poseban ovakav odnos i vibre između dvoje zastupnika, da se međusobno poznaju. Izvolite. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić, mislim da ste si malo previše prava uzeli kada tumačite tko je što želio reći i koja je bila čija poruka. A ako ćemo govoriti o odgovornosti izrečenog u ovom Saboru ja bih vjerojatno da hoću i da krenem u to mogao napisati knjige i knjige onoga što ste vi izgovorili dok ste bili u oporbi i dok niste imali odgovornost ali razlika između konstruktivne i odgovorne oporbe i neodgovorne oporbe je da oporba koja je odgovorna pazi što govori, da ne daje lažna obećanja ono što je jasno da je neprovedivo i da predlaže rješenja što smo mi i učinili. Isto tako, kolega morate znati razliku između izbora i imenovanja ravnatelja, dakle to nije ista stvar kad već govorimo o ovlastima ministra. I na kraju, vi kažete da se ne odustaje od licenciranja ravnatelja, ali ja to ne mogu isčitati iz zakonskog prijedlog niti je to državni tajnik rekao. Ova se odredba jednostavno iz zakona uklanja. Ja mogu samo tumačiti budući da nemamo neku jasnu viziju što ćemo raditi sa školom, kako ide reforma, koji su nam krajnji ciljevi ono o čemu sam pričao, dakle nema strateškog pristupa. Može se isto tako lako desiti da se ova odredba više ne unese u zakon.

Hvala lijepa. Kolega Hajduković, ja znam što sam govorio o oporbi. Uglavnom sam vas upozoravao na greške koje ste radili, puno puta sam vam rekao da ćete možda u jednom trenutku postati žrtve zakona koje ste donosili, da će vam biti krivo što ste ih donosili, da ćete sići s vlasti s obzirom da ste bili loši kao vlast i više-manje od onoga što sam govorio se čak i desilo, tako da evo vi imate priliku sada četiri godine nas upozoravati, sve to bilježiti pa ćemo vidjeti što će se ostvariti od svega ovoga a ja opet vjerujem da ministar i državni tajnik imaju zadatak da riješe ovo onako kako je to zapisano u zakonu. A vaši strahovi su normalno, što, oporba ima pravo biti kritična, ima se pravo bojati i tu na neki način iskazivati vlastite stavove, jer kažem odgovornost koju imate, tako mi je jedanput rekao gospodin Milanović, je na toj razini i ne možete biti ništa više nego oporba i to je to. A ministar i državni tajnik imaju rad. Ako neće raditi imate ih pravo propitivati i svaki put upozoravati zašto to niste napravili, ovdje ste to obećali a jednako pravo imat ćemo i mi pa da vidimo da li je tu onda važan rok, godinu koju dva puta vi preskočite i želite ponovno kao motivaciju ili je dovoljno da on kaže imamo temelje, napravit ćemo to u vremenu koje je ispred nas. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na odgovoru. Slijedeća se za repliku javila uvažena kolegica Vesna Bedeković. Izvolite. Evo kolega Boriću ja bih se kratko osvrnula na onaj dio vaše rasprave koji se tiče nakane nastavka postupka licenciranja i stavljanja naglaska na to da u ovom prijedlogu koji je predložila, dala dakle Vlada ne miče se odredba koja propisuje licenciranje ravnatelja nego samo onaj dio koji licencu propisuje kao uvjet to smo već u nekoliko navrata ponovili i ja ću evo koristim prigodu ponoviti još jednom i naglasiti s namjerom da još jednom podvučem da nastavak postupka licenciranja će ići i da još jednom samo stavim naglasak na jednu riječ koju ste vrlo često spominjali i vi pa onda vjerojatno ste izazvali i ostale govornike da ju ponavljaju tako da je ona u zadnjih pola sata bila ponovljena jedno desetak, petnaestak puta a to je riječ „motivacija“ S jedne i s druge strane čitajući, iščitavajući interpretaciju te riječi ja sam shvatila, iščitala da se radi o dvije vrste motivacije. Jedna je ona vanjska a drugo je ona unutarnja. Vanjska motiva je ona nametnuta rokom koja na modelu prethodnika se pokazala neučinkovitom. Druga vrsta motivacije je ona koja ide iznutra intrinzična za koju su istraživanja pokazala i struka kaže da je puno učinkovitija. U tom smislu ova motivacija ove Vlade ide iznutra, intrinzična je, neće biti praćena nametanjem bilo kakvih rokova i pozornost će joj biti na sadržaju još jednom ponavljam, kvalitetnom sadržaju a ne formi samo zato da bi se do tog i tog datuma ispunio neki rok i sustav licenciranja bit će uveden kad za to dođe vrijeme. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Bedeković, vi niste bili u mandatu tada kad su oni bili vlast. Oni su nam svaki zakon tumačili kao mogućnosti, široke mogućnosti koje država daje poduzetnicima, školstvu, zdravstvu, socijali itd., znači oni su uvijek imali taj dio gdje su nam objašnjavali da je svaki zakon dobar okvir i mogućnost. Mi kad predložimo ovakav okvir i mogućnost oni odmah dovedu u sumnju i kažu nećete vi to. I mi se s time moramo valjda složiti i reći da upravo vi koji ste dva puta imati letvicu i niste je htjeli preskočiti jer niste valjda htjeli niti znali, e sada treba i vama jedna da vi na jednoj padnete. Ali ne znam zbog čega je to potreba i zašto stalno moramo sumnjati u sustav koji funkcionira i koji je evo nekoliko dana došao u problem i želimo to riješiti kroz hitni postupak da se ljudi mogu izabirati i da mogu postati ravnatelji i da ova administracija, ministar, državni tajnici, pomoćnici i konačno na temelju kojeg su dobili prije mjesec koji oni uopće ne osporavaju dođu do kraja cijelog sustava i da konačno možemo reći gotovi smo, izvolite se gospodo sada školovati, licencirajte se i na budućim natječajima dolazite na natječaje i postanite ravnatelji škola, i izmaknimo na neki način i jedan dio politike iz svega toga. To je njima dozvoljeno i neka nastave.

Zahvaljujem kolegi Boriću na odgovoru. Izvolite. Gospodine Brkić, drago mi je kolega Boriću da ste naveli i da ste podcrtali da je hrvatski obrazovni sustav dobar sustav ali da ga treba i unaprijediti i modernizirati što dokazuje ustvari i ovaj hitni postupak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju, i to je jedan od vidova unapređenja vezano uz to da sve to ide u korist i naših ravnatelja i djece koja su najranjivija skupina, posebice djeca sa posebnim potrebama. Ono što je također dobro i što je dobro da ste primijetili da sustav ide i da sustav funkcionira. Da i u stalima Gorskog Kotara i u selima Like sa pola i više metara snijega danas sustav funkcionira i svatko radi svoj posao. Međutim, danas se ovdje postavilo i pitanje grijanja odnosno wc papira, pa mislim da bi bilo dobro također da se jasno i glasno kaže da škole po prijavljenim potrebama dobivaju financijska sredstva a financijski plan škola donosi sam ravnatelj, prema tome samo licenciranje vjerujem da će ići i u korist toga da se puno bolje planiraju financijska sredstva i zato tim više mislim da treba dati podršku i licenciranju a naravno i samom zakonu koji se tiče osiguravanja lakših uvjeta za djecu sa posebnim potrebama. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Majdi Burić. Izvolite. Hvala. Kolegice Burić, mi ustrajemo u onome što mislimo da je dobro, mislimo da je ovaj prijedlog zakona dobar, da on nije nazadak u odnosu na ono što su predložile kolege iz SDP-a. Oni ultimativno traže da prihvatimo njihovo rješenje i granicu koju bi oni postavili, mislimo da postoji bolji način koji je predložila Vlada i to ćemo mi prihvatiti. Oni su svoje šanse nažalost propustili i naravno da danas slušamo evo cijeli dan njihovo, slušamo od njih ništa ne valja, sve je loše a ustvari mi smo njih na neki način naslijedili i moramo utvrditi da je baš tako kako oni govore. Ali kažem, financiranje škola je pogotovo u materijalnom dijelu dio ovlasti županija.

Prelazimo na slijedeću raspravu. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče! Ja ću pokušati biti što kraći jer se puno teza već ponavljaju, govorit ću iz svog osobnog iskustva. Što se tiče licenciranja ravnatelja i u svoje osobno ime mogu reći da je uvijek dobro da se postave neki rokovi. S druge strane, rok nije garancija da bi se nešto provelo što nam govori iskustvo proteklih Vlada ali ja bih iz ove rasprave htio izvući nešto pozitivno a to je da smo ipak stvorili neki konsenzus da je licenciranje ravnatelja potrebno. U kojem obliku će se ono provesti ne znamo, ali profesionalizacija ravnateljske pozicije je jako, jako važna u školskom sustavu. Ja vam to mogu reći iz osobnog iskustva jer znam koje ravnatelj mjesto ima u obrazovnom sustavu. Mi smo ovdje govori čak o nekim vanjskim funkcijama ravnatelja kako škola izgleda. Međutim, ravnatelj direktno utječe na odgoj i obrazovanje naše djece, od banalnih stvari znači, izabrati razrednika za razred u kojem postoje djeca s teškoćama u razvoju, razrednika koji ima senzibiliteta za takvo dijete, da će izabrati razrednika za razred u kojem postoji puno problema djece koje ima ADHD, koji ima strpljenja i to direktno utječe na odgoj i obrazovanje djece. On zapravo po pedagoškom standardu organizira nastavu tako da su prvi ili drugi sat predmeti koji su obrazovnog sadržaja dok ide 5. i 6. sat odgojnog sadržaja gdje su djeca manje koncentrirana. Dakle, to su sitnice, ali to puno utječe na odgojno-obrazovni proces naše djece. U kojem obliku će se provesti vidjeli smo da su europske prakse drugačije.

Što se tiče školskih odbora i biranja ravnatelja, licence ravnatelja neće smanjiti utjecaj politike tj. smanjit će ih ali neće riješiti utjecaj politike na izbor ravnatelja. Ja sam u svojoj školi imao ravnatelja koji je na neki način izabran od politike. Sada je došao ravnatelj koji je izabran od školskog odbora izvan politike i oba dva ravnatelja su bila dobra.

Dakle, u mojoj školi je bilo 54 razreda i svi kandidati za ravnatelja su bili predstavljeni Vijeću roditelja koji su imali prava izabrati. I predstavnik vijeća roditelja je morao poslušati većinu glasova dakle tu preporuku. I ono što u kontekstu opremljenosti škola htio bih istaknuti da u Gradu Zagrebu članovi školskog odbora iz reda političara mislim da je to jedina županija odnosno Grad Zagreb dobivaju naknadu. Dakle, za svaki sastanak oni dobivaju otprilike 380 kuna. E sada vi kada pomnožite tj. zbrojite sve škole osnovne i srednje u Gradu Zagrebu sa članovima školskog odbora vi zapravo dobivate milijunske iznose koji odlaze političarima, a vrlo rijetko ti sastanci školskih odbora traju po pola sata. I sada razmislite kada bi se taj novac koji ide političarima u školskim odborima usmjerio na škole, na opremanje škola, na tablete koliko bi to značilo za djecu u školi. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sladoljevu na ovoj raspravi. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Sladoljev, svi se mi slažemo da želimo takvo obrazovanje koje će našoj djeci i učenicima omogućiti što kvalitetnije obrazovanje, stjecanje vještina da sutra budu konkurentniji na tržištu rada i rekli ste da je u tome presudna uloga ravnatelja kako on upravlja ustanovom i kako motivira svoje suradnike da prenose znanje na učenike. Ja tvrdim da je ravnatelju tu jako sužen prostor jer da bi on imao kvalitetan i motiviran kolektiv ti nastavnici i profesori moraju imati i adekvatnu naknadu za svoj rad, a svjedoci smo da je u prethodnom razdoblju su im stalno bile plaće niže nego što su to trebale biti, da je bilo obećavano izjednačavanje njihovih osobnih dohodaka sa drugim državnim službenicima i namještenicima i da do toga nije došlo i tu je stvarno ravnatelj u lošoj poziciji da motivira svoje kolege da kvalitetnije rade. Također je ravnatelj na određeni način mu je sužen prostor jer za opremanje, investicije, investicijsko održavanje njegov osnivač bilo da je grad ili županija dobiva sredstva od ministarstva koji određuje kvote i visinu sredstava i u zadnjih 4, 5 godine svake godine su smanjivana sredstva 10, 15, 20% kako u kojoj godini i u takvim okolnostima teško je održati nivo i kvalitetu nastave. A plus toga imamo i problem ingerencija gdje vam je osnivač primjerice grad, a područna škola je na nekoj jedinici lokalne samouprave koja nije pod gradom i dolazi do zapostavljanja te područne škole i neinvestiranje u istu. Pa čak imamo i primjere gdje se izgradi novi školski objekt u Ruščici kod Slavonskog Broda ili gdje u Pocrkavlju je tek nakon 7, 8 godina otvorena nova škola gdje je došlo upravo do toga što ministarstvo na pravi način reguliralo odnos između osnivača i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, ispričavam se ako sam rekao presudna, mislio sam jako jako važna funkcija da je u odgojnom obrazovanju a ja sam osobno kao učitelj 20 godina bio svjedok svih reformi koje su prelamale preko leđa učitelja i roditelja i s vama se potpuno slažem da motivacija profesora sa sadašnjim plaćama ne može biti u onoj mjeri u kojoj bi trebala biti ali većina profesora svoj posao obavljaju revno usprkos toj plaći koju imaju i slažem se s vama da jedina prava reforma koja bi trebala ići u školstvu je zapravo povećanje plaća profesorima i učiteljima. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Sladoljevu. Potpredsjedniče Sabora! Pošto vi radite u školi već godinama ja bi vas pitao kako bi vi birali ravnatelja? Da li bi birali između vaših kolega koje vi poznajete ili da vam netko izvana naturi tu ideju? Ja smatram da bi, to osobno mislim svaki normalan čovjek želi između kolega gdje sjede izabrati one koji su sposobni. U nas je sve demagogija i politička igra. Mi toga trebamo prestati, trebamo početi raditi, ozbiljno rješavati pitanja u nekim užim tijelima, ovdje dati rješenja. To vidimo i kod ministra Barišića, dva velika fakulteta su mu dali zeleno svjetlo ali se netko sjetio, vidio ili neki naši akademici isto su dali podršku ali nisu dali podršku novinari i slični ljudi koji čak nemaju veze ni s tim što govore. Evo, toliko od mene. Izvolite. Ja bih volio birati naravno nekoga iz svoje sredine i birao sam. Dakle, ja sam prije dvije godine imao priliku birati ravnatelja, bio sam predsjednik školskog odbora, bio sam samo jedan glas u svemu tome i normalno je i ljudski da ljudi između sebe biraju čovjeka kojeg smatraju najboljim. I opet želim ponoviti da ovaj sad sustav koji imamo da bi po meni trebalo smanjiti utjecaj politike, dakle mislim da županija odnosno grad, u ovom slučaju Grad Zagreb treba imati svog predstavnika ali ne slažem se da bi to trebala biti tri predstavnika, mislim da bi to trebala biti dva tako da se na neki način poveća utjecaj još više roditelja i profesora za izbor ravnatelja.

Kolega Sladoljev, u nekim gradovima se naknade za članove školskih odbora broje u ovim iznosima većim od tisuću kuna, to ste spomenuli. U većini gradova i županija članovi školskog odbora rade taj posao bez ikakve naknade. I drugo, dobro ste detektirali što bi sve zapravo jedan ravnatelj trebao biti i što bi on trebao raditi, koji su to izazovi stavljeni pred njih. Evo, pada mi sad na pamet jedna strukovna škola iz Slavonskog Broda gdje gospodin Prskalo korištenjem fondova Europske unije je napravio jedan mali proizvodni pogon od te poljoprivredne škole i to je zaista prekrasno u kom pravcu je on razvija.

Međutim, ima i oni koji ne samo da kako bih rekla dopuštaju da se politika petlja u njihovu butiku koji nemaju hrabrosti a ni volje zapravo oduprijeti se političkim pritiscima. I mene žalost evo kad ja vidim kao danas u jutarnjem listu, kaže ravnatelj Šibenske tehničke škole izbacio izložbu pod nazivom „Ana Frank – povijest za sadašnjost“ zbog toga jer kaže stavili su panoe na kojima su ustaše zločinci a partizani cvijeće. E pa sada, dok mi imamo ravnatelje koji umjesto da se bave razvojem škole, koji umjesto da gledaju kako će koristiti fondove, unapređivati razvoj škole, pomoći učiteljima, nastavnicima, djeci, dok god nemamo takve ravnatelje nego ove koji jednostavno šalju primjer na ovakav način i javnosti i rade od škola slučaj i bacaju na kraju krajeva i ljagu na cijeli ravnateljski sustav nema nama pomoći. Tu neće ni licenciranje pomoći dok ne osudimo neke stvari i kažemo politika dosta stručnost, ajmo radite svoj posao. Ja bih vas molio da se držite vremena ograničenog za rasprave. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Slažem se s vama da na primjer, ne znam ne bi komentirao ovaj konkretan slučaj, ali taj ravnatelj će mogao teoretski imati licencu da su postojale licence i da ga to ne bi na neki način amnestiralo od tog događaja. Dakle, vrlo je moguće da ćemo slučajeve ravnatelja koji imaju malverzaciju ili koji rade takve stvari imati s licencom. Ono što je bitno da će profesionalizirati rad ravnatelja, a što se tiče naknade u školskim odborima, evo ja bih još jedanput spomenuo da se to čini mali problem grada Zagreba.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Sladoljevu na odgovoru. Izvolite. Evo, kolega Sladoljev slažem se s vama u onom dijelu kad kažete da se uloga ravnatelja ne može autonomizirati u tolikoj mjeri da držimo da će oni sad na nekakvoj razini metafizičkog počela stvarati nove politike u školama. Upravo su nam i zbog toga potrebne licence da svi ravnatelji budu osposobljeni i da sve škole udovoljavaju istim zahtjevima i da imamo jednaki pedagoški standard na teritoriju čitave Republike Hrvatske. Onaj dio koji mi je sporan odnosi se na bazen tih potencijalnih kadrova. Kada školski odbor bira ravnatelja iz bazena svojih prijatelja ili kolega onda je izabrao prijatelja, a ne ravnatelja. I zbog toga nam je potrebno ovo licenciranje da imamo bazen kadrova koji odgovaraju upravo onih zahtjevima koji se naziva ravnatelj škole odnosno prema toj jednoj novoj profesiji. Jer na taj način brkamo razine jednako kako što bi to primjerice bilo kada čitamo medijski neki napis ili medijski sadržaj o nečem što se događa u nekoj školi to nije pedagoška istina, nego medijska istina.

Odgovor uvaženi kolega Sladoljev. Kolega Vučetić da licence će pomoći da će se takvi utjecaji, pa i prijateljstva i politike smanjiti, ali neće do kraja riješiti problem. Vi ćete imati u mojoj školi od nas 50 kada bude otvorena ili škola ili pri visokom učilištu mjesto za licenciranje, ja sam siguran da će se 10, 20 ljudi iz moje škole prijaviti za to školovanje. I onda ćemo opet imati isti problem. Isto tako puno političkih kadrova će se isto prijaviti za licenciranje ravnatelja i opet će konkurirati za to. Oni će poboljšati sadašnji sustav, ali neće do kraja riješiti probleme koje imamo u sustavu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sladoljevu na odgovoru. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Sladoljev uistinu se slažem sa vašem izlaganjem i sa vašom raspravom ovdje jer točno je i licenciranje neće odmaknuti od onih koji imaju takve intencije političkog kadroviranja jer će na natječaj javiti se dvoje, troje, pet licenciranih osoba i mi u pravilu ukoliko tome težimo nećemo imati, opet ništa izbjeći nećemo s tim. Međutim, mene je ovdje ponukalo nešto što ste uistinu iskreno rekli i pošteno da školski odbori u Zagrebu imaju naknadu. Ja ne znam možda još negdje u Hrvatskoj to postoji. Ne, samo u Zagrebu. Pa i Zagreb, i Slavonski Brod, i Solin, i svi su oni u Hrvatskoj u jednom jedinstvenom obrazovnom sustavu. To je ono što jedna ravnateljica meni kaže očito gledajući ovo ovdje danas kaže, očito smo mi svojim jedinstvom, zajedništvom sa lokalnom razinom, roditeljima i đacima ovaj sustav održavamo. Ali zakonodavac koji u proteklih evo od 8. do danas 11 puta mijenja zakon i ravnatelji se snalaze, u toj šumi zakona se apsolutno izgube. Zato je potrebno donijeti jedinstveni obrazovni zakon do u najmanjeg detalja pa poput takve naknade za članove školskog odbora da je jedinstven u cijeloj Hrvatskoj. A ravnatelji, reći ću i to ja sam uvjeren da u Hrvatskoj ima zaista veliki broj, vrlo veliki broj vrlo kvalitetnih, odgovornih i savjesnih ravnatelja. Nije niti njima lako snalaziti se u šumi evo propisa je 11 novih izmjena odluka i zakona od 2008., a da ne govorim onih drugih koji dolaze iz drugih segmenata, a tiče se ravnatelja i javne nabave i ostalih koje smo danas ovdje spominjali. Ja ću reći na jednom primjeru. Zahvaljujući intenciji ravnatelja u okruženju u kojem jesmo grad veličine 25 tisuća stanovnika gradi u 10 godina drugu osnovnu školu, a oni su ti koji su potakli to s obzirom na veličinu broja djece u školama što sam već govorio malo prije kroz jedno od izlaganja. Izvolite. Hvala vam kolega Boban, pa je, u pravu ste. Dakle, mi nemamo jednako obrazovanje ne samo što se tiče školskih odbora. Mi nemamo što se tiče školskih udžbenika, opremanju učionica. Imate učionice u Gorskom Kotaru koje morate ubacivati drva u peć da bi se zagrijali, dok imate takve škole u gradu gdje je sve kompjuterski opredijeljeno. Meni je bilo čak i neugodno, ja sam imao prijateljicu u Splitu i svaki put kada je ona išla na školski odbor kukala je, rekla je opet moram ići na školski odbor a moramo samo donijeti odluku od pola sati.

Izvolite. Kolega Sladoljev, ja bih se samo kratko doista referirala na onaj dio vaše rasprave u kojoj ste pozornost stavili na školske odbore, na sastav školskih odbora i na ulogu osnivača u cijeloj toj priči. Svakako je dobro da se iako to nije meritum dakle stvari o kojoj danas raspravljamo, a raspravljamo o licenciranju ali je dobro da se ova tema iskristalizirala ujedno i kao podloga za neku drugu raspravu kada budemo razgovarali o cjelovitijim izmjenama i dopunama ovoga istog zakona koji bi jednako tako ove godine bi trebao doći na red. Što želim reći? Kada je u pitanju osnivač, vi sada imate tu jednu dilemu i jednu dosta bitno pitanje. Ako je osnivač škole grad ili županija bez obzira, taj osnivač tko god da je bio neka je i država, kod nas su to gradovi i županije kod osnovnih i srednjih škola, po logici stvari ima odgovornost jer se zove osnivač, odgovornost za ustanovu to je tako. Onda on i na drugoj strani ima pravo preko svojih predstavnika znati što se u ustanovi događa i sudjelovati u suodlučivanju. Dakle, to je realnost i to treba uzeti u obzir i to je naprosto tako. E sada, to je dvosjekli mač. Do koje mjere osnivač preko članova školskog odbora koji mogu dostići većinu uz roditelja ili bilo koga drugoga može ići u stavljanju naglaska na politički utjecaj preko osnivača. Dakle, to je tema o kojoj možemo i trebamo raspravljati i u ovom Visokom domu, dakle na zakonodavnoj razini tu problematiku regulirati kako bismo ja bih rekla doveli u red stanje svijesti članova školskih odbora u tom smislu da počnu razmišljat o tome što je dobrobit škole, institucije, a što je ono što je iznad toga. Pa bismo u tom smislu mogli reći nek' baci kamen onaj koji nema grijeha. Dakle, svašta se radi i u tom smislu, to mislim da zakonski treba bolje regulirati. Odgovor? Nema. Hvala lijepo. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja sam se javila za repliku iz jedne teme, no međutim dozvolite da se referiram na ono što je bilo, a to je grad Zagreb. Ja bih rekla da se to može reći u jednoj rečenici, ima se, može se. Grad Zagreb se u niz stvari ponaša kao otok, kao da Hrvatska i ostali zakoni se ne odnose, pa je i tu u odnosu na ono što ste vi rekli. Bilo bi logično da recimo bude jednosmjenska nastava u svim školama u gradu Zagrebu, bilo bi logično da kad se upisuju djeca u prvi razred osnovne škole pri tom ne moraju roditelji kupovati toalet papir i sve ostalo. U gradu Zagrebu je to istina, a plaćaju se, dakle naknade za rad. Primjera radi, ja sam sad probala naći koliko je u proračunu grada Zagreba za osnovne škole, pa je to dosta teško naći. Ali primjera radi je zgodno znati, da recimo grad Zagreb 920 milijuna kuna u svom proračunu ima za predškolsko obrazovanje. Kad se kaže 920 milijuna kuna onda je to ovako jedna imaginarna brojka, ali ju je dobro staviti u kontekst. Vidim da me kandidat za, 800 milijuna kuna ispričavam se. Vidim da kolega Opara me gleda. Proračun Splita koji nije prošao je bio dosta nerealan, išao je na milijardu kuna. U gradu Zagrebu 920 milijuna kuna je predškolski odgoj, pa znamo o čemu govorimo. Ali javila sam se iz jednog drugog razloga. Cijeli dan slušamo raspravu da li smo za to da u zakonu bude određen rok do kad treba biti licenciranje ravnatelja ili ne. Vi ste uvodno rekli da se slažete s tim, pa ste onda malo reterirali. Mene zanima da li ste vi zaista, da u zakonu piše rok do kad se trebaju licencirati ravnatelji ili ne. Izvolite. Ja mislim da sam bio jasan oko toga. Ja sam rekao osobno da rokovi poboljšavaju što se tiče stvari, ali da ne garantiraju uspjeh. Dakle, ovdje postoji državni tajnik koji je, mislim koji je politički odgovaran za svoj rad, koji će zbog toga odgovarati i zbog svog ministra i to. I rekao sam da rokovi nisu garancija da će se nešto provesti zato što imamo iskustva iz proteklih Sabora. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sladoljevu na odgovoru. Ma naime, ponukalo me javiti se i replicirati kolegi zbog ovog vašeg, vaše izjave u stvari o naknadama u školskim odborima. Ali već su se kolege oko toga izjasnile pa neću se ponavljati. Dakle, zaista je većina članova školskih odbora u Republici Hrvatskoj bez naknade i mislim da se zaista treba zahvaliti tim ljudima na volontarizmu i na tome što na taj način žele doprinijeti zajednici u kojoj žive i svim školama i radu škola i njihovom napretku. Ono što bih još htjela reći, dakle danas smo dosta čuli da se odustaje od licenciranja ovakvim prijedlogom izmjene zakona. U njemu se govori o licenciranju i prema tome od toga se ne odustaje. Po mom skromnom mišljenju samom predlagatelju je bilo brisanjem članka 126a. najlakše normativno bilo riješiti postojeće konkretne situacije, jer u postupku trenutno ima na samom ministarstvu čeka nekoliko zahtjeva za imenovanjem ravnatelja. Znači, gdje su postupci početi u prošloj godini nisu završeni i te postupke bi trebalo završiti na odgovarajući način. Mislim da je na ovakav način to bilo najjednostavnije predložiti što ne znači da se odustaje od licenciranja i da je nužno napisati neki rok u zakonu da bi se do tog roka to provelo. Zahvaljujem na uštedi vremena gospodinu Sladoljevu.

Imamo od dva predlagatelja, hajmo reći sličan zakon koji govori o osnovnoškolskom, srednjoškolskom obrazovanju. I ono što ste i dobili na klupe to su amandmani HNS-a vezano za ovu temu. Prijedlog Vlade koji svakako možemo podržati izmjene i dopune članka 1. koji je nužan, međutim članak 2. ne možemo podržati gdje se briše članak 126a. koji govori da ravnatelj školske ustanove uz uvjete propisane člankom 126. mora imati licenciju za rad ravnatelja. Naprosto smatramo da je to korak unazad u unapređivanju i osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Međutim, kad govorimo o prijedlogu SDP-a tada vidimo mogućnost da se produži rok, da se to ispoštuje do konca 2018. godine. Znači još hajmo reći skoro dvije godine i to je prihvatljivo rješenje. Međutim, da bi moglo napraviti kazat ću jednu kompilaciju i prijedloga Vlade i prijedloga SDP-a HNS je u funkciji kazao bih medijacije postavio svoje amandmane gdje predlažemo da se članak 2. briše prijedloga Vlade i gdje isto tako u prijelaznim i završnim odredbama amandmanom produljujemo rok do 1.1.2019. godine. Gledajući tehnički mislim da bi trebao i Vlada razmisliti o ovom našem prijedlogu. Naime, smatram da u ovoj situaciji gdje postoje opravdani razlozi za izmjene i dopune zakona postaje upitno imenovanje ravnatelja kojima je istekao mandat i naprosto ne bi trebala niža razina škole, osnovne i srednje trpjeti radi onoga što izvršna vlast, odnosno Vlada nije napravila. Sve Vlade do sad od 2008. godine. Naprosto ali mi u HNS-u nismo za to da se ide korak unatrag i da se snizuju kriteriji. Mene čudi, a predložio bih, vidim da državni tajnik pozorno sluša, članak 126. važećeg zakona, stavak tri koje izmjene su donesene u 2005. godini koji govori ukoliko se na natječaj javi netko tko nema visoku, višu spremu ili četverogodišnji Učiteljski studij, da može biti ravnatelj i sa srednjom školom, a dva uzastopna mandata ima. Prijedlog je da se to briše, jer mislim da više nema potrebe za time. 2005. godine vjerujem da je i bilo, međutim sve više i više mladih ljudi visoko obrazovanih, stručnih koji ispunjavaju kriterije i uvjete stoga smatram da je ovo naprosto nepotrebno. Brisanjem stavka 3. članka 126. to bi bio iskorak prema naprijed. Isto tako, nemojte brisati članak 126a. U današnje vrijeme sve više i više izazova se stavlja pred ravnatelje. Čuli smo tu i o školskim odborima, načinu itd., pa mogu se složit sa većim dijelom ovih rasprava. Ali isto tako moramo voditi računa da i školski odbor i ravnatelj nekome moraju polagati račun. Radi se o javnom novcu.

Mora voditi brigu o školi, o sportskoj dvorani ovisno o veličini škole, o infrastrukturi. Znači mora imati nekakva znanja, nekakve vještine dodatne koje se pred njega svakodnevno stavljaju. Mora znati iščitavati zakonsku regulativu. I ovo licenciranje smatramo da je to nešto kao hajmo reći cjeloživotno učenje. I sada koju poruku šalje Vlada brisajući članak 126a. Ne samo da je korak unatrag, nego šaljete poruku građanima, roditeljima čiji đaci idu u osnovne i srednje škole. Pa evo ravnatelj može bit onaj koji nema neke kvalifikacije, ne nužno ali poruka može se i tako iščitavati. Isto tako ćudi me od Vlade HDZ-a i MOST-a koja zagovara određene parole da tako kažem moraju u javnom sektoru bit stručni, sposobni, visoko obrazovani preko javnih natječaja. Znači ipak određeni kriteriji za vođenje javnog sektora, a ovdje idemo sa kriterijem niže. To je nekako u neskladu sa onim što govorite, što zastupate. Stoga predlažem da razmotrite ovaj prijedlog, a iznesen je također u ime kluba HNS-a ja ću ga sada ponoviti, prihvatite amandman članak 1. vaših izmjena zakona je korektan, više nego prihvatljiv. Članak 2. da se briše i prihvatite ili naš rok koji smo dali u amandmanu 31.12.2018. ili prihvatite prijedlog zakona SDP-a koji je upravo dao rok da se ne briše, znači iz natječaja članak 126. a da mora bit licenca i da se ispoštuje licenciranje sa 2019. godinom. Vjerujem da to nije ništa problematično, međutim ponovit ću ukidanjem članka, brisanjem članka gdje se propisuje licenciranje korak unatrag, ne zadavanje određenih rokova kao ciljeva što želimo napraviti mislim da nije dobro. Nije dobro i širokoj hrvatskoj javnosti šalje se poruka unatrag.

Ima tu još dosta u ovom zakonu osim školskih odbora i ovoga stavka 3. članka 126. to bi trebalo korigirati tako da ne bih sada o tome, ali svakako bi trebalo težiti jednom optimumu. Jer budimo realni i objektivni. Sastav školskog odbora kako god ga postavili nije idealan, međutim čemu trebamo težiti. Moramo sagledati onu realnost koja je u životu, koja je na terenu, sve ili usudio bih se kazati 90% uspješnosti škole ovisi o jednoj osobi a to je ravnatelj. Imao sam kroz svoj rad iskustva sa hajmo reći dvije vrste ravnatelja. Jedan koji na žalost nije ni znao da mu je grad preko ljudi u mjesnom odboru okrečio iznutra, omalao dvije učionice u njegovoj osnovnoj školi.

Proaktivan, ravnateljica srednje škole koja je privukla već negdje preko 4 milijuna kuna iz europskih fondova. Međutim kad pogledate CV te osobe ja vjerujem da bi ona licencu položila u sekundi. Ali zašto? Unatrag 7, 8 godina nema tečajeva od stranih jezika, od voditelja za EU fondove, od menadžmenta itd. itd. Hajde budimo korektni državni tajniče prihvatite ovaj prijedlog i vjerujem da će to bit optimalno rješenje.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem. Kažete poštovani kolega Batiniću da je HNS protiv toga da se snizuju kriteriji pa da ravnatelj može biti bilo tko. Slažem se sa vama, ali sada kad sam pročitao vijest koja je prije sat vremena u 15,57 objavljena na portalu jednih ozbiljnih dnevnih novina, ne na bilo kojem portalu onda mi postaje jasno zašto se HDZ buni protiv toga da se licenciraju ravnatelji. Vijest je zapravo prestrašna. Ravnatelj Tehničke škole u Šibeniku zabranio je dio izložbe Ana Frank – Povijest u sadašnjosti. Šibenik je trebao biti 24 grad u kojem je izložba postavljena, a kao dio međunarodnog projekta bit će izložena u četrdesetak zemalja svijeta. Prezentacija u Šibeniku nastala je suradnjom Hrvatske edukacijske kuće za evoluciju sporazumijevanja i Udruge kuće Ana Frank iz Amsterdama. Iako organizator ove izložbe unaprijed upozorava sve, ali sve gdje se izložba postavlja da postoji europski dio izložbe i dio koji prikazuje lokalnu povijest. Nikome to nije smetalo osim ravnatelju Tehničke škole u Šibeniku. Od 30 svjetskih bilo je predviđeno da se postavi i 6 domaćih panoa. Ravnatelja je smetalo što su na tim panoima ustaše prikazani kao zločinci koji su klali Srbe i Židove i izgladnjivali djecu i tražio je da se ti panoi maknu. Organizator izložbe to je odbio i izložba je povučena. Ovaj ravnatelj te Tehničke škole u Šibeniku ne bi dobio licencu ni u jednoj europskoj zemlji, ni u jednoj. I sada kada ova Vlada i HDZ odbijaju da se postavi rok za licenciranje postaje mi jasnije i zašto. Izvolite. Kolega Stazić, nisam dovoljno upućen da bih mogao komentirati postupanje ravnatelja, međutim ovo što ste vi kazali teško mi je ocijeniti, ali mi je na prvi mah neprihvatljivo. No međutim, postavlja se pitanje i kod samog licenciranja što će biti kriteriji za licenciranje, odnosno što će se učiti. To je povijest, to je etika, to je pitanje pa čak bih se usudio kazati i političko, makar mislim da bi u ovom dijelu prvenstveno kad govorimo o politikama trebalo govoriti o politikama u obrazovanju a ne o ovom dijelu svakako ne mogu se složiti s tim ravnateljem temeljem vašega ovo što ste kazali da se desilo. Mislim da je to neprihvatljivo i neprimjereno i tu se sada vraćamo na osnivača i na školske odbore. Mislim da je to tema za školski odbor i da tome služi školski odbor, jer on u principu i kontrolira rad ravnatelja. Pretpostavljam da ukoliko je školski odbor osnivač, da bi netko trebao pokrenuti određenu inicijativu i da se preispita ponašanje dotičnog ravnatelja. E sada, sjećam se isto tako vjerujem i vi nekada su i predstavnici državne uprave, bilo je čak i 9 članova školskog odbora, ne znam da li je danas 7 ili koliko. Jer nikada nisam sudjelovao u tim kalkulacijama niti tko koga predlaže, tko koga bira. Naprosto nije bilo potrebe. Međutim, mislim da se trebamo izdići pogotovo u obrazovnim institucijama od takvih stvari koje su se evo na žalost desile. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na odgovoru na ovu repliku. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Danas se ova rasprava prilično odužila i žao mi je što nije bila usmjerena u jednom drugom smjeru. Mi imamo u Hrvatskoj problem gladne djece u osnovnim i srednjim školama. Ovim izmjenama zakona taj problem se neće riješiti. Mislim da je sramotno i žalosno ako je i jedno dijete u školi gladno, ali na žalost vidim da svi ti trbusi iz ovog Visokog doma to ne mogu vidjeti, odnosno razumjeti jer se kaže da bi nekoga razumio prvo moraš hodati u njegovim cipelama. Ti koji su doveli ljude do kontejnera, do redova pred pučkim kuhinjama njih na žalost za takve stvari nije briga. Međutim, postoji nešto što im je bitno a to je imaju li ravnatelji licencu ili nemaju i da stvar bude gora prije 8 godina je već donesena ta uredba da je trebaju imati, pa sad nakon 8 godina što se nije ništa po tome radilo sad ju miču. Pa što se mene tiče mogli ste to ostavit još 50 godina da stoji, ionako ne biste provodili. Ništa se neće ovom uredbom promijeniti.

Zašto ne kaže da djeca koja po svojem vlastitom svjedočenju nemaju novaca ili čiji roditelji nemaju novaca, nemaju pravo na besplatan školski obrok. Vi ćete reći, pa da kao postoje neki socijalni cenzusi. Što ono ima od toga što njegov roditelj formalno nema pravo na to da ona ostvaruje besplatan obrok, a ono je gladno?

I ako bi me ulovio profesor u prepisivanju bio bih kažnjen, bio bi mi uzet test, dobio bih jedan. Ali kada ministar obrazovanja prepiše od nekog drugog i preda dio tuđeg rada kao svoj rad tada sankcija nema. Znači nad djecom se vrši represija u školama, djeca gladuju. I još jedna stvar. Zbog koga postoji obrazovanje? Zbog koga dame i gospodo? Pa zbog djece. Koliko predstavnika učenika sjedi u školskim vijećima? Zamislite učenici koji su predmet i zapravo subjekt u cijeloj priči njih se predstavlja kao neki objekt koji se ne pita ništa. Zašto djeca nisu ta čiji se glas može čuti, čije se mišljenje može čuti. Zašto djeca ne bi demokratskim putem, učenici u školi neka se kandidiraju koliko god djeca hoće za glavni, tj. za školski odbor i neka oni sa najviše glasova bude izabran. Naučila bi se demokraciji, naučila bi se izbornom procesu. Vidjela bi da i ona odlučuju, odnosno suodlučuju. Međutim naravno obrazovni sustav je nedemokratski, djecu se ništa ne pita. Uvode se kojekakve promjene, promjene poput državne mature. Što je državna matura napravila? Za koliko se povećao broj radnih mjesta zbog uvođenja državne mature? Rezultati PISA testova, znači međunarodnog standarda su katastrofa. Ispod prosjeka smo. Umjesto da se krivi obrazovni sustav koji djecu ne uči razmišljanju, koji ih uči lupetanju na pamet. Ministar je ili koji već političar ispričavam se, mislim da nije ministar, netko drugi krivio je djecu nacionalnih manjina da zbog njih smo slabi itd. Uglavnom svi su drugi krivi, ali oni koji su stvorili ovaj sustav oni nisu krivi. Oni nikada nisu krivi niti mogu biti krivi. I uglavnom suma sumarum stanje u školstvu je katastrofa. Mladi su nezainteresirani za politiku, za politički proces, o tome im se ništa ne govori. Djeca u školama nemaju prava na repliku, nemaju prava na pojedinačnu raspravu oni mogu tamo samo sjedati i šutati i nemaju pravo na svoje mišljenje. Profesor je uvijek u pravu i to je to, to je obrazovni sustav pod vašim vodstvom dame i gospodo iz HDZ-a. I naravno da djeca ne vole ići u školu, naravno da je djeci gradivo dosadno, naravno da djeca markiraju iz škole. Pa i ja sam markirao, pa naravno, pa tko će to slušat te priče. Tko će to slušat dame i gospodo? Pa vi sami ne dolazite na sjednice Sabora, a dijete ako ne dođe, izostane jedan sat spremaju se stegovne mjere protiv njih. Probajte dame i gospodo plagirati hajmo reći prepisat na fakultetu ispit. Izbacuju vas sa fakulteta. Mjere su protiv studenata drakonske. Eto, to su takve konstrukcije kojima se služe ljudi poput Bujanca i sličnih. Volio bih da iz ove rasprave izađemo pametniji. Znači tražim, predlažem vam tri stvari za početak.

A znate zašto nema veze? Zato jer smo mi ovdje u Saboru siti, zato jer u wc-u saborskom ima wc papira. Pogledajte kolika je cijena hrane, kolika je cijena ne znam soka, kave, čaja u Saboru pogledajte kolika je osnovnim ili srednjim školama, u kantini u srednjoškolskim kantinama. Zašto djeca u srednjoj školi recimo u V. gimnaziji gdje sam ja išao zašto oni moraju plaćati PDV kada piju kavu ili čaj a mi ovdje nemamo? Pa nisu djeca bogatija od nas. Ali vas to ne zanima. Vas zanima reguliranje licenciranja ravnatelja, cijeli dan je ta rasprava ovdje a jasno je iz aviona kao što sam rekao da ste već prije osam godina doveli zakon po kojem ništa niste napravili i znate što se dogodilo? Vi ste prije 8 godina tako ukrali cijeli dan raspravljajući o ničemu, pa sad nakon 8 godina opet kradete cijeli dan raspravljajući o ničemu, a kao što rekoh djeci je katastrofa, katastrofa. Uništili ste mladim ljudima budućnost, oduzeli ste im priliku da žive u ovoj zemlji. Sa mnom na galeriji gore prije ove rasprave bila je jedna djevojka koja sutra putuje za Njemačku zato jer u ovoj zemlji nema posla za nju. I kaže koliko mladih ljudi od 20 godina sutra će skupa sa mnom sjesti u autobus. Koga to gospodo iz HDZ-a od vas zanima? Sinovi tajkuna koje ste stvorili razbacuju se novcem a mi ovdje raspravljamo o čemu? Pa jel vi slušate uopće gospodo iz HDZ-a sami sebe što pričate? Pa pitajte javnost koja ovaj cirkus, ovu farsu gleda koga ovo zanima što vi pričate? Nemate srama gledati me u lice, to je žalosno. Ako nemate srama mene gledati u lice dok govorim barem pogledajte sebe u ogledalo i zapitajte se kakvim zakonima se bavite i što nam stavljate tu na dnevni red. Pa ne mogu djeca koja su predmet cijele priče biti isključena iz donošenja odluka. Pa mora se njih pitati.

Imamo nekoliko replika. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Pernar, hvala vam na zanimljivoj raspravi. Imali ste nekoliko interesantnih poanti.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Glavaševiću na replici. Izvolite. Pa znate što će reći gospodine Glavašević, kriviti djecu nacionalnih manjina za loše rezultate tih standardiziranih međunarodnih testova, to vam je kao da krivite skupljače boca, ljude koji se smrzavaju pred pučkim kuhinjama i beskućnike za ovu katastrofalnu ekonomsku situaciju u zemlji. Zna se tko je kriv za to, zna se tko je kriv za ovakvo stanje u obrazovanju, za to što se. Pazite ovo ovaj prijedlog se stavlja na dnevni red, ovaj prijedlog da, a kada su uzimali prava profesorima i učenicima, e onda to je bio veći prioritet. A znači profesorima umanjujete prava, skidate materijalne prava, uništavate i učenike pri tom, a nas eto kao što rekoh zatrpavate zakonskim prijedlozima koji su igranje formom. To je kao da vi sada cijeli dan raspravljate dal u zakonu piše zarez na početku ili u sredini rečenice ili na kraju. Ništa. Ostat će sve nakon ove izmjene zakona, sve će ostati isto kako je i bilo. Pa zapitajte se da li građani žele da stvari ostanu onako kako je bilo. Građani žele promjene, dosta im je više svega ovoga. Ne mogu slušati, vi kažete ne možemo Pernar tebe slušati, pa vas su 25 godina morali slušati. Dokle će vas više slušati? Dosta je bilo toga dame i gospodo. On je sam spoznao da malo previše više, sada je imao jedan fotosession gore na galeriji pa nadam se da će to na njega djelovati blagonaklono da će se smiriti. I zaista vas molim nemojte povisivati ton jer kao što sam vam jučer kazao postoji razglas u hrvatskoj sabornici i dovoljno vas dobro čujemo. Hvala lijepo na odgovoru vašem. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Brkiću. Evo gospodine Pernaru kada govorite o obiteljima gdje djeca nemaju za školsku kuhinju, mislim da biste trebali onda spomenuti i ne biti selektivni u informacijama pa biste trebali spomenuti besplatne obroke za 23 tisuće djece koje je osigurala Zaklada „Hrvatska za djecu“ koju je osigurala 2008. godine RH. Dakle 23 tisuće besplatnih obroka samo od strane zaklade. Osim toga mislim da ste trebali vezano uz to spomenuti i lokalne samouprave i regionalne samouprave koje redovito pomažu u sufinanciranju ili financiranju upravo djece u tako teškim pozicijama. S obzirom da ste rekli da se djeci oduzima pravo bilo kakvog odlučivanja, smatram da ste trebali navesti Vijeća učenika koja opstoje u svim osnovnim i srednjim školama, gdje upravo učenici i predstavnici razrednih odjeljenja suodlučuju i sukreiraju određene politike i gdje se mogu izraziti o svojim mišljenjima i gdje se izražavaju.

Odgovor uvaženi kolega Pernar. Nadam se da nećete povisiti glas A o čemu Vijeće učenika mogu odlučivati, o čemu? Ne, ne mogu odlučivati o ničemu. To vam je draga moja gospođo pseća demokracija. I to je ta demokracija koju vi dajete hrvatskom narodu jer ljudi mogu pričati šta god hoće a kopaju po smeću i ne odlučuju o ničemu. A što se tiče gladne djece, odnosno vaših priča o tome koliko vi besplatnih obroka osiguravate pročitat ću vam priču iz tramvaja. Ovako glasi naslov: „Tata ja sam gladan. Potresna priča iz zagrebačkog tramvaja na koju nitko nije ostao ravnodušan. Otac skuplja boce, majka ne može naći posao.“ Kaže ovako jedna žena koja se vozila u tramvaju „Tijekom današnje uobičajene vožnje tramvajem na posljednjoj stanici ulazi otac ispod lijeve ruke dvije štake, dok desnom pokušava pridržavati kolica s malim djetetom. Napokon uspijeva sjest na prazno sjedalo dok se dijete budi. Prvo što progovara je tata ja sam gladan. Tata mu objašnjava kako danas baš i nije bilo boca, te da mu je uspio kupiti samo jedno pecivo s tonom koji obećava kako će se tata uvijek snaći piše u …“ Dame i gospodo jel vi smatrate da vi nemate ništa s tim? Jel vi smatrate da se taj čovjek i njegovo dijete samo krivo? Iz ovoga što sam čuo gdje vi opravdavate vašu politiku ja sam shvatio da se vi brinete za Hrvatsku, da ju volite i da činite sve što možete da pomognete ali narod vam ne vjeruje gospođo. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar je malo ova rasprava danas podsjeća na Ionescov teatar apsurda. Uz sve probleme koje hrvatski obrazovni sustav ima i koje bi jedan sveobuhvatni zakon sustavno mogao rješavati mi nakon godinu dana ove pa i prethodne Vlade koja je trajala kratko dobivamo jedan prijedlog zakona koji broji svega 3 članka. Znači godinu dana se nije mogao napisati jedan članak kojim bi se prolongirao rok za licenciranje ravnatelja da nemamo sada vakuum i da nam školama zapravo ne može biti izabran jer nitko ne zadovoljava uvjet. Ljudi se javljaju ali natječaj mora biti poništen, ni jedan kandidat ne zadovoljava uvjet. Godinu dana je trebalo da se napiše 3 članka. Da ne govorimo o tome da ja sam moram priznati očekivala da će u siječnju ove 2017. godine nama na klupe doći zakon koji će stvoriti pretpostavke za eksperimentalno uvođenje kurikularne reforme u naše škole da djeca više ne rade po programima iz 90.tih, da provedemo strateške smjernice na način da rasteretimo ravnatelje u programima koje predaju da imaju više vremena posvetiti se djeci, da stvorimo zakonske pretpostavke za bolju integraciju i djece s teškoćama i manjinama u naš obrazovni sustav i sve ono što zapravo bi trebali napraviti ove godine ako želimo poštivati dokumente koji su doneseni u Hrvatskom saboru. I ako je ono što je premijer rekao u svom nastupnom govoru u Saboru kada je predstavljao Vladu istina a to je da je obrazovanje njegov prioritet nad prioritetima. Međutim, nažalost svi potezi koji dolaze u ovaj Sabor pa i ovo zakonsko rješenje govori da nažalost i obrazovanje negdje na dnu ljestvice prioriteta, ne samo obrazovanje nego i djeca i njihovi roditelji. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Sabini Glasovac. Izvolite. Poštovana kolegice Glasovac, mogu reći da se slažem u potpunosti s vašim izlaganjem. Jednostavno mi nije jasno kako to da su kolege iz HDZ-a toliko gluhe da ne čuju i ne razumiju ovo što im se cijelo vrijeme govori, da ne mogu razumjeti da ovim izmjenama zakona se ništa neće promijenit a da problemi u školstvu postoje, da su djeca u školama gladna, da se profesore i učitelje sustavno degradira, da djeca koja su predmet odnosno objekt, odnosno subjekt cijele priče obrazovnog sustava ne odlučuju uopće, nemaju pravo na svog predstavnika u školskim vijećima itd. Pa čak i na fakultetima, evo ovo ne znam dali znaju kolege iz HDZ-a tamo postoji studenski predstavnik koji suodlučuje u upravnim odlukama fakulteta, ali u školama ne, ne znam zašto. I ponavljam ako mogu, ako može ministar prepisivati pozivam da se onda i bude mekše prema učenicima, jednostavno da se kaže i djeci da mogu i oni prepisivati ili neka konačno smijene tog ministra i da se zapravo prekine ova farsa gdje se nad najslabijim članovima društva trenira strogoća, a velikim ribama poput Ive Sanadera se gleda kroz prste. I mi vidimo da Vrhovni sud oslobađa HDZ, Ustavni sud oslobađa HDZ, ruše se sve presude, protiv njih istovremeno na međunarodnim sudovima gubimo presude, o tome nije bilo javne rasprave.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru i izričem vam opomenu zbog nedoličnog ponašanja u Hrvatskom saboru i molim vas ubuduće se klonite takvih ponašanja ja vas lijepo molim. Izvolite. Pošto pedagoške mjere u osnovnoj i srednjoj školi gospodinu Pernaru nisu pomogle vjerojatno ni moja replika pa odustajem od nje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Blaženku Bobanu na doprinosu ovoj raspravi. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Pernar vi ste danas na kraju ove rasprave rekli ono što smo znali i na samom početku a to je da se stvarni problemi u hrvatskom obrazovanju ne rješavaju. I ovo što ste spomenuli da dakle učenici nemaju za školski obrok koji mjesečno košta 60 ili 70 kuna. Da smo mi danas ovdje o tome raspravljali cijeli dan i da su naravno svi u tome sudjelovali, da su bili prisutni ja vjerujem da bismo taj problem nekako uspjeli riješiti. Ali evo mi smo raspravljali o tome treba li licenciranje ravnatelja ili ne treba što taman da je i provedeno ne bi donijelo nikakvu osobitu korist. Sva djeca u Hrvatskoj, sva od prvog do zadnjeg imali bi besplatni obrok da se uloži 400 milijuna kuna godišnje. Na koliko se dijeli osoba ta dobit? Na koliko osoba se dijeli tih 400 milijuna kuna? A na koliko stotina tisuća djece bi se taj iznos podijelio kada bi ga ova država bila voljna izdvojiti? Ova država sipa ko iz rukava novce kad je potrebno graditi nekakve arene koje sada trunu ko ruglo velikih gradova. Ima novca za Pelješki most kojim se iskreno rečeno možda ćemo se prevesti dva puta u životu, barem mi koji tamo ne živimo. Ima novce da kupi INA-u čim arbitraža propadne. Evo Mađari su danas rekli jednu milijardu i 900 milijuna eura. To će se odmah pronaći, osnivat će se povjerenstvo. Zašto se ne osnuje povjerenstvo za gladnu djecu? Hajde neka bude premijer Plenković predsjednik tog povjerenstva. Ja bih isto rado sudjelovao i htio bih da evo to doživimo tijekom ovoga mandata, da se takvi problemi rješavaju u ovom Saboru. Hvala lijepa. Odgovor uvaženi kolega Pernar, izvolite. Da, evo ja pozivam ovom prilikom Hrvatski sabor da se napravi istražno povjerenstvo zašto djeca u školama gladuju i zašto država ne financira njihove obroke. I kao i kolega Bunjac pozivam premijera Plenkovića da on bude na čelu tog povjerenstva. A znate zašto? Pa premijer Plenković je jučer rekao koji je prioritet njegove Vlade – borba protiv demagoga, borba protiv populista, borba protiv nas iz Živog zida. Prijetio nam je da će cijelu Vladu upregnut da se nas razbije, suzbije, smanji broj naših zastupnika, da se nas glas ne čuje. Evo drage dame i gospodo iz HDZ-a vidim da ste jako agilni i pokazat ću vam sada kako će izgledati rasprava bez mene.

Žao mi je što napušta radno mjesto, ali mi idemo dalje. Koga nema, bez njega se može. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Pa teško je nastaviti diskutirati ozbiljno nakon ovakve diskusije koja je diskutirala o svemu, a najmanje o onome o čemu ovaj zakon govori. U prvom redu sam zakon bi trebao slijediti Zakon o procjeni pravnih učinaka, a to znači da je trebao biti na javnom savjetovanju i da su svi oni koji su zainteresirani trebali imati vremena i reći nešto o ovom prijedlogu zakona. Ima tri članka, odnosno četiri što je sasvim kratko da bi mogli ljudi meritorno reći što misle o prijedlogu zakona. I nama je dostavljena analiza javne rasprave na 160 stranica i prijedlog zakona u kojem nema ovog članka 2. Dakle, članak 126a. briše se. To je u prijedlogu zakona koji je bio na javnoj raspravi, ne postoji. Tamo je stajalo da se prolongira, dakle primjena licenciranja za 1.1.2020. godine. Što se desilo u ovih mjesec dana ili dva mjeseca od kad je završena javna rasprava da se promijenio članak zakona i da se sada predlaže da se potpuno briše licenciranje. Da li je to strah vladajućih da neće moći uhljebiti ovih 150 ili 200 ravnatelja kojima ističe ove godine ravnateljski staž ili je to želja da se potpuno licenciranje u Hrvatskoj makne. Ima jedna ona izreka koju svi mi koji smo možda malo stariji, koji smo gledali serije na televiziji pa ima jedna crnogorska serija by the way u Crnoj Gori postoji licenciranje već dugo godina koja kaže Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Tako da vjerojatno licenciranje sa ovim zakonom nije umrlo, ali kad će isto tako ne znamo, vjerojatno je pokopano za neka daljnja vremena. Jer ako ste u prijedlogu zakona dali sebi rok od četiri godine da se u roku te četiri godine licenciranje uspostavi u Hrvatskoj bilo bi zanimljivo da nam državni tajnik kaže što se desilo da u tih mjesec i pol ili dva dana nakon završetka rasprave da je promijenjen članak 2. koji sada vrlo jasno kaže da se licenciranje ukida. A kada nemate roka vjerojatno ga nikada nećete uspostaviti jer da se vratimo sada na ono što se dešavalo prije, pa evo vratio bih se daleko, daleko u prošlost tamo 1993. dakle prije 24 godine bila je obveza polaganja ravnateljskog ispita, tada u ona bivša vremena i tada se polagao ravnateljski ispit. Ne samo to nego je 1993. uvedena škola za ravnatelje koja je nakon dvije godine ugašena sa jednom izjavom ministra HDZ-a koji je rekao, šta će škola ravnateljima. Ravnatelji su postavljeni po političkoj volji i oni su dužni odgovarati onome tko ih je postavljao i nema potrebe da oni budu u školi i da se nečemu uče. I to se sada dešava, zatvorili smo krug ponovno se vraćamo na 1994. krajem kada je ukinuta škola za ravnatelje, vraćamo se na to da se ravnatelji postavljaju po političkoj podobnosti. Citirati ću izjavu jednog našeg vrlo uvaženog profesora Stančića koji je rekao evo citiram „ravnatelji su jedini djelatnici u školi koji nemaju specifična znanja“ I nastavci i pedagozi i drugi djelatnici koji rade u školama imaju specifična znanja, imaju pedagoško obrazovanje, a ravnatelji su jedini oni koji to nemaju i to je ono što je sam predlagač morao znati. Točno je da od 2008. do sada nismo uspostavili sustav, točno je i svi snosimo dio odgovornosti. Tu nema sada ni više ni manje, ali mislim da je trebalo napraviti iskorak, ova Vlada da vrlo jasno postavi sebi cilj do kada bi sam sustav licenciranja trebao biti uspostavljen u Hrvatskoj. I mi iz oporbe ne bi ni riječ rekli na to, povukli bi svoj zakon i glasali bi za ovaj zakon. Ovako, ne možemo se oteti dojmu da nastavljamo sa onom politikom koja je, a to je da u Hrvatskoj postavljamo ravnatelje po političkoj dužnosti. 2012. je pokrenut sam sustav i točno je koliko god vi iz HDZ-a pokušavate reći da nije ništa napravljeno, isporučena su tri ključna dijela licenciranja, dakle isporučen je standard zanimanja, standard kvalifikacije i isporučeni su modeli licenciranja. Imate gotov proizvod. Ali evo, zaustavili smo kurikuralnu reformu, zaustavit ćemo licenciranje, idemo natrag. Jasno je da jedna konzervativna revolucija u Hrvatskoj je nešto što se vidi, što se osjeća i to je ono što moramo vidjeti i kroz ovaj zakon. Zaustavlja se progresivno ono što će doprinijeti da naše škole budu bolje jer ravnatelji nisu samo oni koji zapošljavaju, da napominjem da su ravnatelji oni koji su i odgovorni za kvalitetu ljudi koje zapošljavaju, da ne govorimo o zapošljavanju braće, stričeva, nećaka i svih ostalih. Postoji čak i tzv. stup srama osnovnih i srednjih škola koje umjesto tehnološkog viška su zapošljavale druge nastavnike izvan tog tehnološkog viška, što govori o tome da ravnatelje je trebalo profesionalizirati i to je jedina brana protiv političkog utjecaja, protiv nepotizma, protiv zapošljavanja i po stranačkoj, i po porodičnoj, i po susjedskoj i da ne znam kojoj drugoj liniji. Jer profesionalni ravnatelj je onaj koji mu je to posao koji je educiran da to radi i na takav način ćemo izbjeći sve ono što nam opravdano građani, ali i nastavnici koji opetovano se tuže da ne može se zaposliti u školi ako ne znaš ravnatelja. Čistačica se ne može zaposliti u školi bez političke volje određenog župana ili načelnika, gradonačelnika i svega ostalog. Prema tome, HDZ je na vlasti u većina županija, prema tome to je ono što ste vi inaugurirali i zato i radite ovo sada da ne želite da se u Hrvatskoj postavi sustav licenciranja. Profesionalizacija ravnatelja miče politički utjecaj i ne samo to nego dovodi da škole budu bolje, da škole budu upravljane po mjeri dobrog gospodara, ali s druge strane mijenja i ulogu samog Upravnog vijeća škole koje bi onda imalo potpuno drugačiju ulogu nego što ima sada jel ono je sada pod utjecajem politike, to znamo i to nije nikakva nepoznanica u Hrvatskoj. Stoga mi je žao što je HDZ očito u ova mjesec i pol dana pokleknuo pod utjecaj očito iznutra iz baze jer kažem 200 ravnatelja je sada na reizboru pa ako bi krenuli sa licenciranjem onda će vjerojatno neki od njih možda i ne bi uspjeli dobiti licencu, stoga mi je žao što niste napravili jedan iskorak koji ste napravili kada ste dali zakon u javnu raspravu, gdje ste rekli da se licenciranje odgađa do 1.1.2021. Očito ona izreka, „Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo“ na ovaj zakon možemo reći, licenciranje nije umrlo, ali kada će zaživjeti, ne znamo. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Nenad Stazić. Pitate se kolega Mrsiću da li se ovakav zakon predlaže da bi HDZ mogao uhljebiti još dvjestotinjak ljudi ili da bi još četiri godine mogao politički kadrovirati u školama kad su u pitanju ravnatelji. Ne vjerujem jer da prihvate onaj prijedlog koji im nudimo odredite rok zadnji dan mandata HDZ-a, ne predzadnji, zadnji dan mandata HDZ-a. Oni bi to mogli raditi iduće četiri godine. Prema tome, to nije razlog. Ja mislim da je razlog nešto drugo, jedna nepažnja, nepažnja u Klubu HDZ-a da nisu primijetili što im ministar Barišić podmeće jer da su to primijetili onda bi rekli pa daj Barišiću pa šta nije dosta ovoga što radiš, pa danima se sve televizije, svi radiji, sve novine bave tobom, danima svi pišu o tome kako si prepisivač. Pa sad nam još i to radiš, još i tu sramotu da brišeš datum do kojeg bi se trebalo donijeti dokument o tome da ravnatelji moraju steći certifikate.

Slažeš se s time da certifikati trebaju a nećeš odrediti da zadnji datum certifikata bude zadnji dan vlasti ove Vlade. I ja još uvijek očekujem da će premijer, pa to evo da je potpredsjednik Sabora ja u njega vjerujem da je to vidio i da je to shvatio da bi nazvao premijera i da bi mu rekao povuci, reci, nazovi zamjenika i reci mu neka povuče taj zakon da se ne sramotimo. Izvolite. Uvaženi kolega Stazić, da ministar Barišić je balast Vladi, balast saborskoj većini i mislim da bi najbolje bilo da napravi ono što častan čovjek napravi a to je da podnese ostavku i oslobodi Vladu tog balasta koji postoji i koji će trajati i do kraja mandata ali to nije meni problem što se tiče ministra Barišića, svatko to će na određeni način izdržati taj teret na leđima ali me brine sustav, brine me sustav odgoja i obrazovanja na čijem čelu je on jer će sustav patiti zbog toga, jer neće se moći rukovoditi sustavom i raditi one reforme u sustavu koje bi se trebale raditi kad imate takav teret na leđima kojega unatoč svim pokušajima očito neće se moći skinuti. Tako da mislim da bi najbolji potez bio ministra Barišića da podnese ostavku i da nekome drugome priliku da uvede licenciranje, da reformira školstvo, da vrati kurikularnu reformu i da Hrvatska krene u obrazovni sustav koji je primjere jednoj zemlji Europske unije, da ne govorimo o finskom modelu kojim bi trebali težiti i promijeniti hrvatske škole da iz hrvatskih škola izlaze ljudi koji su dakle sposobni odmah otići na tržište rada i na tržištu rada uspjeti i naći radno mjesto a i raditi. Nažalost, naš sustav to ne radi, ministar Barišić koji je očito plagijator neće barem da plagira finski sustav obrazovanja možda bi bilo lakše. Izvolite. Potpredsjedniče! Uvaženi kolega Mrsić, slažem se s vama da hitno moramo riješiti način upravljanja našim školama jer evo ova rasprava je potaknula, znači gledana je i potaknula je raspravu među roditeljima i nastavnicima, i među profesorima i ravnateljima, javljaju se, šalju poruke i očekuju od nas da se čim prije riješi model upravljanja školama. Svi se slažu da naše škole treba voditi čovjek koji je uvažen prije svega od svojeg kolektiva, koji ima određena stručna znanja i koji treba biti i licenciran i trebalo bi čim prije definirati kad će se s tim krenuti jer ne smijemo zaustaviti daljnji razvoj našeg obrazovnog sustava, stvaranje jednakih uvjeta za školovanje u svim regijama jer još uvijek imate područnih škola gdje se piše kredom po običnoj ploči dok u nekim školama imaju i pametne ploče i puno druge tehnologije i nastavnih pomagala, dok nekima toga nedostaje. Ali isto tako tom ravnatelju treba omogućiti da obzirom da je on samo prvi među jednakima u svom kolektivu da može motivirati svoje kolege da svoja znanja i vještine prenose na te učenike koji su nam cilj prije svega, da im omogući daljnje stručno usavršavanje, da im omogući odlazak na različite seminare i da im omogući adekvatnu plaću. To sa smanjivanjem sredstava za obrazovanje vjerojatno ti naši budući licencirani ravnatelji neće moći. Stoga evo apel na sve nas da i kod ovog zakona i kod narednih zakona, pa i kod proračuna se više sredstava izdvoji za obrazovni sustav, za znanost jer jedino tako možemo postići onaj cilj da imamo kvalitetne obrazovane generacije koje će biti zapošljive na tržištu rada.

Odgovor uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vlaović, potpuno se slažem sa ovom zadnjom konstatacijom, naši učenici imaju i trebaju imati pravo na besplatan obrok s time da oni koji imaju više da onda oni mogu participirati a oni koji nemaju da onda budu potpuno oslobođeni obroka u školu, to je stvar Vlade da li Vlada ima sredstava za to, vjerujem da ima a ako ima za kupovinu automobila ima i za ovo a s druge strane to će pomoći i razvoju našeg sela jer mi smo zemlja koja poljoprivredno mora biti puno jača nego što je sada. Prema tome, sa time radimo dvije dobre stvari. No što se tiče samog licenciranja, ravnatelji bi trebali biti profesionalci, jer rukovođenje se uči. Imate dvije odnosno tri kategorije ravnatelja. Jedni koji su Bogom dani ravnatelji jer imaju u sebi tu sposobnost, da rukovode, da znaju s ljudima, da znaju rukovoditi. Jednostavno nisu takav tip ljudi. I imate onda jednu veliku većinu ravnatelja koji ako im date mogućnost da nauče i date im alat da s njima rade, bit će izvrsni ravnatelji kao i ovi koji su Bogom dani da budu ravnatelji. I to je ono što je HDZ-e treba napraviti. Ne možemo se oteti dojmu da se ovo radi samo zato da bi se opet politički kadroviralo i da bi se opet zapošljavali ravnatelji po podobnosti, a onda nakon toga ide od ravnatelja ide zapošljavanje profesora, nastavnika, čistačica, domara i svega i niti jedno to zapošljavanje onda neće ići bez političkog odobrenja bilo župana, načelnika, gradonačelnika ili koga ti ja već znam. Izvolite. Kolega Mirando upitali ste se što se dogodilo u mjesec i pol dana da je Vlada tako radikalno promijenila svoj stav od onog nacrtom zadanog roka da će prolongirati stjecanje licence za 2021. do ovoga da potpuno odustaje od bilo kakvog roka što se da iščitati da odustaje od licenci. Pa kada pogledamo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću potpuno je jasno, od 140 pristiglih prijedloga gdje je čak 129 sindikata, raznih zaposlenika u školama tražilo da se redefinira članak 75. da se vrate popravni ispiti, nije ništa Ministarstvo niti Vlada odreagiralo na tih 75% istih prijedloga. Jedan jedini prijedlog koji se iz javne rasprave prihvatio je prijedlog predsjednika Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika koji u svom očitovanju kaže: „Licenca po svemu sudeći samo je jedan uvjeta za ravnatelja, s njome se ništa ne dobiva.“ Dalje, „Ona može biti besmisleno gubljenje vremena, sredstava, truda, održavanja postojećih destruktivnih odnosa, nepoželjnog stanja u školskom sustavu koji se posljednjih godina vrlo ozbiljno urušava pod pritiskom SDP-a, Jokićeve isprazne štetne CKR-a i besmislenog djelovanja“ Jedini uvjet da vas Ministarstvo posluša, da vas imenuje državnim tajnikom kao Glumčića je da ono što dalje pljunete po cjelovitoj kurikuralnoj reformi. Vodi li se obrazovna politika s Markovog trga, ili s Kaptola? I jel' moguće da HDZ-e mirno šutke gleda kako Hrast vodi obrazovnu politiku kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja i od djece želi napraviti bukve? Jel' to moguće da HDZ-e to dozvoljava i trpi ovoliku štetu zbog njih? Odgovor uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Pa uvažena kolegice Glasovac očito da je na djelu jedan oblik konzervativne revolucije koju vidimo i sjedi tu jedan od predstavnika naš kolega saborski zastupnik koji očekujem da ću imati repliku od njega. Jasno je, svaki je legitiman da to radi. Dakle, to je stvar uvjerenja ali je pitanje da li hrvatski građani to žele ili ne žele i ne možete nametati svoje mišljenje većini građana. Da, kurikularnu reformu ste zaustavili i želite da se desi isto ovo što će se desiti i sa licenciranjem da postoji na papiru, a da nikada se ne zaživi i da nikada ne bude u Hrvatskoj primijenjena. Ono što bih ja upitao državnog tajnika ako se bude obraćao na kraju svega, da nam vrlo jasno kaže što se desilo u tih mjesec i pol dana da su promijenili članak 2. i poslali ga u Sabor na ovaj način, pogotovo što u javnoj raspravi nije bilo zahtjeva da se taj članak potpuno briše ili je to bio možda strah ministra Barišića da ne kažu da eto plagira ono što je SDP-e dao u proceduru 15.12. dakle, da opet ne bude još jedan plagijat koji bi se trebao ocjenjivati da li je HDZ-e pod pritiskom SDP-a napisao drugačiji zakon. Samo da budete drugačiji, ali to je u znanstvenom radu je to dobro i u znanstvenim radovima se ne plagiraju stvari, ne prepisuju se tuđe stvari.

Imate lijepe eskapade u ovom vašem izlaganju i odgovorima gdje malo zaobiđete temu, ali se onda vratite. Evo ja bih vas samo molio da ne idete baš previše u krajnost da se držite teme. Nastavljamo dalje sa replikama. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Mrsić, da, ovo što ste rekli o zapravo efektivnom ubijanju licenci i o tome koliko je to pogrešno, zapravo već smo imali prilike čuti danas od kolege Stazića jednom prilikom, ali ja bih podsjetio svejedno. Dakle, imamo najsvježiji primjer koliko je to važno. U jednoj školi u Šibeniku jedan ravnatelj je zabranio izložbu o Ani Frank koja se zove „Povijest za sadašnjost“ Ispričavam se, ostat ću u okvirima članka 232. časna riječ, kratka je ilustracija, pod izlikom dakle, rekao je: „Da mu smeta što su fašisti prikazani bolje od antifašista i da ispada kao da su oni ubijali Židove, Rome i izgladnjivali djecu.“ To je jedan ravnatelj, izašlo je iz usta ravnatelja jedne škole. Dakle, takav proces licenciranja bi omogućio između ostaloga i da vidimo da li su ljudi u ovom nekakvom smislu sposobni obnašati takve važne dužnosti i raditi sa našom djecom u krajnjoj liniji. Zahvaljujem se. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bojanu Glavaševiću. Kaže ona narodna da je ponavljanje majka znanja.

Ali dozvolimo uvaženom kolegi Mirandu Mrsiću da odgovori na repliku. Hvala lijepo. Jer da je taj ravnatelj iz Šibenika bio u sustavu licenciranja pa bez obzira po modelu jedan ili po modelu dva onda bi ga vjerojatno učili toleranciji, učili bi ga valjda i hrvatskoj povijesti bez obzira na političko uvjerenje i vjerojatno bi da je prošao cijeli sustav licenciranja ne bi mu palo na pamet da se to desi i da na takav način zastupa određene političke stavove, to je samo još jedan dokaz da su ravnatelji birani po političkoj, politička snaga je birala očito ravnatelja bez obzira gdje i kako, ne govorim da li su to sada HDZ, HNS, SDP, ali svi jasno da imamo u tome utjecaja. Ali sasvim sigurno da ovo što se desilo u Šibeniku ne služi na čast niti tom ravnatelju niti gradu Šibeniku ali niti Republici Hrvatskoj jer povijest se ne može mijenjati, Ana Frank je jedan simbol otpora, simbol nečega što se ne smije i nije trebalo desiti a onaj drugi koji je vezan uz Hrvatsku je hrvatska povijest koju možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali činjenica je da su partizani bili antifašisti a da su ustaše bili fašisti. I to je nešto što ne možete promijeniti pa taman zabranjivali koliko god hoćete godina. Kažem, da je ovaj ravnatelj bio licenciran to se ne bi desilo jer mu ne bi palo na pamet jer je to nešto što nije dio škole i školskog obrazovanja nego politike a to može raditi izvan škole u svojoj stranci. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa.

Vi ste rekli da se uglavnom uhljebljuju ravnatelji svoje političke ljude jer se politički i postavljaju zavisno od ustanove koja ih tj. od vlasnika škola i to je činjenica, i tu se slažem sto posto s vama, poglavito evo u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji u tom slučaju je HDZ na vlasti ali jutros sam ispričao pa ću ponoviti kao što je rekao potpredsjednik da je majka ponavljanja. U osnovnoj školi „Fra Pavla Vučkovića“ u Sinju bila su dva kandidata za ravnatelja, HDZ-ov i SDP-ov član. Međutim, u Splitu je bio gradonačelnik SDP-ov na vlasti. Taj SDP-ov što je izgubio on je postao ravnatelj u splitskoj školi za vrijeme dok je SDP-ov bio gradonačelnik, znači nije izašao, niste ga izbacili, još je ovaj bio, odgovarao vam je. Znači, ja se slažem u potpunosti da se uhljebljuje maksimalno, da se decentralizirana sredstva koja idu na županije i osnivače, da se koriste kome se prohtije i po političkome ključu ali je istina da se i vi u svojim županijama gdje ste na vlasti na isti način ponašate kao i u vašem ministarstvu kad ste bili sigurno ste zapošljavali djelatnike, sigurno ste djelatnike, pa i one koje ste iz Sinja zaposlili u vašem ministarstvu, sigurno ste ih zaposlili po Duhu Svetome a ne po članskoj iskaznici. Hvala lijepa. Izvolite! Repititio est pas mater studiorum“, to je ali očito da vi ste to shvatili doslovno pa ste se ugledali na vašeg starijeg brata u koaliciji na HDZ pa ste u Hrvatskim vodama išli zaposliti kuma ili ne znam već koga od gospodina Petrova.

Ima ona kineska koja kaže: „Ne bacaj se kamenom na kuću susjeda ako je tvoja od stakla. Pa gospodine Bulj, ja mislim da bi to trebali i kad replicirate razmisliti o tome. Ja nisam govorio o tome tko je radio, kad sam u svojoj diskusiji govorio da ravnatelji jesu pod političkim pritiskom i da ravnatelji su bez obzira tko je na vlasti što se tiče Splita ravnatelj je izabran na natječaju i šta bi se SDP-ovci mi trebali sramiti ako izaberemo nekoga na natječaju tko je član SDP-a. Ako je natječaj proveden u redu i onako kao što je nema razloga da se to ne i nemamo ništa protiv toga da se izabere netko to je HDZ-ovac.

Izvolite! Poštovani, uvaženi kolega Mrsiću evo prvo da vam kažem na početku slijedeće. Nakon stupanja na snagu ovih prijelaznih i završih odredbi 1. siječnja 2017. niti jedan ravnatelj u Hrvatskoj nema licencu, zapravo nitko nema uvjete za rad, tako da jednostavno što je već doneseno ne može se prolongirati, može se samo zapravo donijeti ovo što upravo mi radimo promjena ovoga članka ovoga zakona. Tako da su to neke osnovne stvari koje morate znati. Jako mi je drago da vi iz SDP-a primjećujete da smo mi u Hrastu, to znači da smo u onom drugom suprotnom dijelu političkog spektra što mi zapravo imponira, što smo dalje od vas to nam je i draže. Govorili ste o tome o konzervativnoj revoluciji. Pa možda je kontrarevolucija jer već 20 godina imamo jednu liberalnu revoluciju pa je bilo logično da će se kad-tad dogoditi kontrarevolucija. A kada govorimo o mišljenju vašu kolegicu Glasovac je jako zasmetalo suprotno mišljenje jednog Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika i odmah je problem. Upravo ste vi ti koji se kunete u liberalizam, a zapravo ne uvažavate tuđe mišljenje, a s druge strane drugim konzervativcima koji sam i ja zamjerate to što su konzervativci. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrvoju Zekanoviću na replici.

Pa ja mislim da bi se tu kolege iz HDZ-a trebali zabrinuti jer vi ste rekli da je 20 godina u Hrvatskoj na djelu liberalna revolucija ako sam dobro to nešto shvatio? Pa očito da ne znam za koji ste vi poredak u Hrvatskoj, dakle da li vi hoćete da se vrati socijalizam natrag ili hoćete da se vrati nešto drugo. Nije mi baš ta razumljiva vaša konstatacija, pa bi bilo zgodno ju u jednoj nekakvoj diskusiji možda bolje elaborirati. Naravno da je problem u neradu Vlade i one Vlade koja je bila prije kada je bio ministar Šustar.

Kao što sam napomenuo u javnoj raspravi je bio datum drugi i to je stvar i nerad Vlade koja i one prije i one sada da se nisu potrudili da ova tri članka zakona u Sabor dođu što prije ili je to baš intencija da se dokine licenciranje i da jedina licenca koju ravnatelji trebaju imati je stranačka iskaznica HDZ-a i Mosta. Kažu da je postolar šuster, a ne šustar, pa evo tako da znade da ministar Šustar nije postolar iako se tako preziva, a postolar je šuster. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravama. Za pojedinačnu raspravu se javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Vidim da se razmahao i moj prethodnik o pustim zapošljavanjima svih političkih opcija osim njegove u kojoj su zaposleni za vrijeme njega u ministarstvima, pa tako i za ravnatelja po Duhu Svetome. Moj vijećnik niti jedan ne radi, a ima i profesora koji imaju 40 godina. Pa ću se ja vratiti malo na temu. Problem gospodine tajniče uvaženi je decentralizirana sredstva koja odlaze osnivačima. To je ključni problem priče. Problem što ta decentralizirana sredstva kada dolaze u županije, a to je primjer Splitsko-dalmatinska županija isključivo se dijele po političkom ključu ravnateljima … [[ne razumije se]] postavlja HDZ-e, u gradu Splitu SDP-e, ili u drugim županijama SDP-e, ali ja govorim sada o svojim županijama. Pa tako naravno, žao mi je što nema kolege Bobana da u Solinu imamo dvi, tri, četiri škole, pet škola, dok u zaleđu Cetinskoj krajini i drugim krajevima, Imotskom kraju i u drugim krajevima gdje nisu načelnici i gradonačelnici iz te političke opcije naravno da i ravnatelji u tom slučaju i ti gradonačelnici se teže bore da dobiju određene pogodnosti tj. da dobiju ravnopravnu raspodjelu tih sredstava. Znači određeni gradovi imaju osnivačka prava, a neka nemaju. Pa koji su to kriteriji? Kako je moguće da svi svojim pravilnikom, a i ova s desna i s lijeva moji, nisu do sada promijenili Pravilnik o prijevozu npr. učenika. Lakše je to puno organizirati u Zagrebu zato što je milijunski grad i to je besplatno organizirano. Međutim, u krajevima gdje nema nogostupa, gdje nema rasvjete i u krugu tri kilometra gdje je šuma, gdje roditelji nemaju novca je tu problem ogroman. To su nerazvijeni krajevi koje je zaboravila i županija moja Splitsko-dalmatinska, pa zaboravilo je naravno i Ministarstvo. Besplatni udžbenici. Ja bih vas molio uvažene kolege dozvolimo kolegi Bulju da nastavi sa raspravom. Hvala lijepo. Kako je moguće da u Gradu Zagrebu imamo besplatne udžbenike i u određenim krajevima? Pa imamo primjer u mom kraju gdje područja brdsko-planinska gdje ljudi nemaju uvjete niti radna mjesta, gdje roditelji teško žive, ta djeca nemaju organiziran prijevoz, dok u Zagrebu imamo besplatne udžbenike, imamo u određenim školama što je dobro i pozitivno imamo i hranu tj. nekakvu marendu osiguranu za djecu, dok u tim krajevima nemamo. Zato što je sve centralizirano. Pa bih vas molio da svojim pravilnikom dobro razmislite i da po regionalnom, po nerazvijenom po tome po tim područjima koji ne može se doći to je Lika, Gorski Kotar gdje je jednostavno neorganiziran i sustav prijevoza da pomognete tim krajevima i da tim pravilnikom po indeksu razvijenosti da im pomognete. To morate uraditi. A ravnatelji koji se imenuju po važećem zakonu zapošljavaju onako u školske odbore i imenuje ljude, a to su osnivači županija i gradova. To su činjenice i to je vrlo lako provjerljivo. Možemo slobodno provjeriti u mojoj županiji tko su ravnatelji, svi koji imaju, tko je na vlasti, u tom slučaju HDZ. To je SDP pokušao osnivanjem ureda, decentralizirajući urede državne uprave po županijama. Pa recimo, u Sinju mome gradu imamo 29 zaposlenih u Uredu državne uprave. Ljudi doslovno ne znaju šta rade. U Sinju gradu zaposlenih. Naravno, imenovali su svoga po „Duhu Svetom“ gospodin Velja Radojković je bio imenovan tada po „Duhu Svetom“ a ne po stranačkoj iskaznici najvjerojatnije zbog dobrih kvalifikacija, zbog dobrih učinaka, ali je činjenica da posvetite, ja vas još jednom molim, na nerazvijena područja gdje djeca nemaju dvorane, nemaju uvjete gdje mogu igrati i slažem se s djelom kad govorimo o sportskim dvoranama koje su se gradile ovdje, arene za rukomet koje su teret hrvatskom društvu i danas godišnje milijardu kuna na razini godine, da se posvetite tome. Žao mi je što ovdje nije ministar da mu ukažem na ove probleme. I volio bih da obiđete te krajeve Dalmatinskoga zaleđa, Like, Gorskog Kotara i Slavonije koja je sve praznija i nažalost sve više škola imamo koje su prazne, područnih škola gdje je nekad bilo puno djece, gdje se čuo dječji plač a i to je jedan od razloga zbog čega mladi ljudi ne osnivaju svoje obitelji nego ili dolaze u Zagreb i veće centre ili odlaze u treće zemlje. A što se tiče ravnatelja zasigurno bi bilo dobro da budu profesionalizirani i da treba sistematski to početi uvoditi ali ovo je prioritet što sam prvo kazao i ovaj način kao što je sada funkcioniranje zapošljavanja tj. imenovanje školskih odbora gdje imamo tri člana osnivača, gdje imamo predstavnika roditelja, predstavnika zaposlenih jednostavno je političko nametanje i politička direktiva prema ravnateljima koji jednostavno ako nisu poslušni, ako ne zapošljavaju na taj način, jednostavno će ih se smijeniti i to je činjenica, i oko toga ćemo se ovdje svi složiti, bilo slijeva ili bilo s desna. To su činjenice i na tome treba poraditi da to više ne bude, na koji način to je profesionalizacijom. Koliki rokovi trebaju da se to uvede, da se profesionalizira, na koji način, ja ne znam kako će se provjeravati tko nema iskaznicu, tko će propisati kriterij na koji način o tome bi trebalo razgovarati. Ali molim vas, u ime tih ljudi još jednom napominjem da obratite pozornost na ove krajeve gdje se škole zatvaraju i gdje sela i ognjišta propadaju i zbog ovoga što djeca se ne mogu obrazovati i nemaju iste uvjete što je Ustavom zajamčeno kao i u recimo Zagrebu, što je pozitivno i drago mi je da je tako u Zagrebu ali me žalosti što se ti krajevi napuštaju. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na raspravi. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Potpredsjedniče Sabora! Kolega Bulj, reći ću kao što sam i rekao za dekane, ravnatelje škola da treba se birati, da trebaju birati nastavnici ili profesori, oni koji rade u tim školama. Gospodo, zašto nemamo dvorane, zašto nemamo škole dobre, zašto djeca nam gladna. Nije to pitanje koje mi danas raspravljamo 8 do 10 sati a vjerojatno ništa nećemo promijeniti, ostat će isto kao što je i bilo. Međutim, zašto mi to nemamo? Pa nemamo zbog toga što u ovoj državi netko nije plaćao porez i obaveze a netko je plaćao. Ja nikada u ovaj Sabor ne bi ušao kao privrednik da sam bilo šta ostao dužan ovoj državi. Međutim, javljaju se ljudi ovdje koji su iz bliže familije imali po 10 milijuna poreza neplaćeno državi i moralne prodike drže nama i hrvatskom narodu ovdje u ovom Saboru. Ja vam sad postavljam pitanje gospodo dokle ćemo mi moralnost prosipati od sebe a nismo moralnost počeli. Ovi ljudi na ulazu ovdje smrzavaju se doslovno, nitko im toplotnu zavjesu nije mogao staviti 20 godina, troše struju više nego što bi trebali i to što se ljudi smrzavaju vidim svaki dan. Mi znamo pričati a nećemo poći od sebe. Gospodo, problem je u nama, nije problem što smo čitav dan govorili a ništa nećemo riješiti.

Ne stidim se nikoga ovdje ni u Hrvatskoj državi, ali mi je ovo sramota slušati kad vidim da se prozivaju profesori, doktori, maltene stolar mu kaže da nije on, da je plagijat. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na replici. Izvolite! Kolega Mišiću, predmet ove rasprave zaista nije bila bivšeg ministra Mrsića žena ali iznos od 10 milijuna koji ste spomenuli ako je istina je ogroman iznos s kojim se moglo mnogo ulaganja u školu ali posebno vas uvažavam kao poduzetnika i zaista poduzetništvo poglavito u nerazvijenim područjima je banalizirani i to je jedan od uvjeta za što ljudi iz gospodarstva kao vi nisu, nemaju nekakve poticaje na tim područjima i zasigurno bi trebalo na tim područjima što više ulagati. Ali slažem se s vama u potpunosti, zaista kad pogledamo te županije, te puste uprave koje su decentralizirane ja ne znam šta služe da te ljude da ne dolaze na posao, da ne troše struju, da ne troše cipelarinu, prijevoz vozila zasigurno bi bilo dovoljno sredstava i za besplatne obroke na tim područjima djece i za prijevoz učenika besplatan, zasigurno bi bilo dovoljno sredstava.

Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Bulju. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulju, tri imam kratke opaske. Prva je zapravo slična onome što vam je kolegica Glasovac koje nema ovdje, rekla jutros isto kada ste spomenuli - a tu je kolegica Glasovac - kada ste spomenuli udžbenike i prehranu, a to je da mnogi od tih problema zapravo se ne uređuju ovime o čemu govorimo danas, nego su uglavnom u nadležnosti lokalne ili regionalne samouprave. Ali potpuno ste u pravu kada ističete kako eto neki gradovi kao što je npr. Zagreb imaju toliko da mogu u izborno vrijeme drugim gradovima kao što je Petrinja sasvim slučajno eto koalicijskim partnerima kolega inače nije ovdje, a sjedi s nama, platiti isto tako te knjige. I to treba mijenjati. A vezano za to zapravo, a za vaše, nastavak vašeg izlaganja vi povremeno zaboravite da je Most dio ove Vlade. Bio je dio i prošle. Dakle, sve probleme koje percipirate možete riješiti u razgovoru sa ministrom koji je na kraju krajeva i vaš odabir. Toga jednostavno nema, to je kod nas iznimka, a ne pravilo, ali problem jeste HDZ-a. Ali kada govorite o tome moram priznati da mi ponekad to zvuči više kao zavist nego kao isticanje problema. Ovo je zadnja moja opaska je bila u pomalo ciničnom tonu. Naravno da ne mislim da bi se te stvari trebale na taj način rješavati. Samo pošteno kolega Bulj i samo hrabro u sukobljavanju mišljenja sa vašim koalicijskim partnerima. Samo hrabro. Odgovor uvaženi kolega Bulj. Ali kratko ću vam kazati. Znači što se tiče samih besplatnih udžbenika koji se doniraju određeni gradovi u predizbornu kampanju sam je pokazatelj kako je sustav neuređen i zasigurno je bolje tu upoznat on je bio u njegovoj izbornoj jedinici, njegov prijatelj gospodin Dumbović on bi to mogao bolje objasniti, ili Nikola jer je bio njemu protukandidat na tome području. Što se tiče, nisam zavisan. Dapače. Nego samo sam rekao da stvarno u županijama i državnim uredima uprave imamo prekobrojan broj osoba koji ne znaju što rade. Možda su ljudi kvalitetni, da ih se preraspodijeliti. Činjenica u Sinju u jednome gradu 29 djelatnika Ureda državne uprave, a Ured državne uprave je osnovan a pro po da bi se u to vrijeme pokojnoga Račana Vlade da bi se dekoncentrirala tj. moć na terenu.

Zasigurno to su bespotrebne funkcije. Ne kažem, da nema kvalitetnih ljudi i koje treba preusmjeriti na druga mjesta, a brojni bi trebali zaista ostati kod kuće i bio bi manji trošak i po pitanju grijanja, prijevoza, … [[ne razumije se]] i ostalih troškova. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, vi kažete da se u Splitsko-dalmatinskog županiji dijeli po političkom ključu. Je istina je Splitsko-dalmatinska županija ima jedan veliki problem stvarno za koji ja ne znam kako će se to riješiti, a to je da od 55 gradova i općina 39 je HDZ-e na vlasti. To je stvarno jedan veliki politički vjerojatno problem i možda je to problem kada vi mislite, kada govorite da se dijeli po političkom ključu. Ja odgovorno tvrdim da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne dijeli po političkom ključu. A ja ću navesti argumente, a vi dajte kontraargumente. Tako da je ulaganje bilo kada govorimo ovdje je tema školstvo, znači ulaganje je bilo i na Šolti i dvorane i škole, i na Komiži, i u Hvaru i u Supetru, i u Bolu i u Šestanovcu, i u Muću, i u Tučepima, i u Makarskoj, i u Podgori. Znači, svi oni gradovi i općine gdje nije HDZ-e na vlasti ravnomjerno su bile zastupljene, a o tome možete dobiti podatke u Splitsko-dalmatinskoj županiji za svaku godinu koliko se uložilo u koji grad, i u koju općinu kada je u pitanju ovo ili bilo što drugo. Pa trebali biste se zapitati da Zagreb ima 8 milijardi proračun, a Splitsko-dalmatinska županija 180 milijuna. O tome možete govoriti, a ne o tome da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji dijeli po političkoj podobnosti. Tri bira zbornica, jednog biraju roditelji, a tri bira osnivač. Znači, većinski vlasnik nije osnivač. Znači, podcjenjujete profesora da su to budale kojima naredi neka politička stranka. Pa većinski, oni biraju svoje predstavnike. Isto tako, roditelji biraju svoje predstavnike. Ali kažem, problem je što je 39 gradova i općina HDZ-e pa se možda dogodi to nesretno stanovništvo vidiš HDZ-ovski je opredijeljeno, pa izaberu čak i nekog roditelja koji je HDZ-ovac. Zahvaljujem uvaženom kolegi Sanaderu na ovoj replici. Izvolite. Kolega Sanader, vi kao dugogodišnji župan vi ste upoznati s time da je područje Cetinske krajine evo ja govorim za svoj kraj i po pitanju školstva, i doma zdravlja, i ukidanja rodilišta, i pokušaj ukidanja stacionara – da se nisam angažirao kao aktivist danas se ne bi sinjski alkari i djeca rađala u Sinju – zbog toga znate te događaje vi ste bili župan. Niste imali tada hrabrosti se oduprijeti svome ministru gospodinu Milinoviću koji je eto ipak pod pritiskom naroda i aktivizma ipak ostavio rodilište i alkari se i dalje rađaju u Sinju, na žalost u puno manjem broju nego prije zbog toga što ljudi odlaze iz tih krajeva pošto je zaboravila i županija Sinj i Cetinski kraj većinom, osim negdje, možda pogledajte gdje su se gradile dvorane, koliko su financirane, kojim općinama, pogledajte … [[Govornik se ne razumije.]] a pogledajte moj grad, pogledajte i dođite na dijalizu, pogledajte u škole. Ja se ne ljutim na to. Također, vi morate znati da i u županiji svi gradonačelnici koji su izgubili izbore, koji su bili na vlasti gdje su otišli. Hoćemo nabrajati? Neću, neću iz razloga, pa evo i oko javno vatrogasne postrojbe, možemo i o tome pričati, vi ste kao vatrogasac naše županije, znači decentralizirana sredstva 302 milijuna kuna najveća županija Splitsko-dalmatinska predsjednik vatrogasaca i Splitsko-dalmatinske županije gospodin Sanader samo dvije javno vatrogasne postrojbe i Bogu hvala nakon teške borbe i javno vatrogasna postrojba Sinj jer Cetinjska krajina, ali vi ste to kočili žao mi je ali eto uspjeli smo. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju. Ja bih vas zaista molio da se držimo teme o kojoj se danas raspravlja a zastupljenost pojedinih stranaka na lokalnoj odnosno regionalnoj razini ostavimo za druge teme. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče! Kolega Bulj, kad je demagogija u pitanju u ovoj Sabornici vi apsolutno zaslužujete svaki respekt koji se može čovjeku dodijeliti na tom području. Vi ste divno razložili sve probleme, vi ste divno naveli razliku između školovanja u Dalmatinskoj Zagori, Splitu, Zagrebu i Slavoniji, vi ste divno naveli uzročnike problema od općina, gradova, općina, lokalnih samouprava, uprava, ministarstava i svega, čak ste i predivno molili državnog tajnika da sve to zajedno riješi da pomogne novim zakonom i ne znam čime da se sve to riješi. I to bi bilo predivno da vi sjedite ovdje pored mene u dijelu Sabornice gdje je oporba, kad bi sjeli ja bi rekao Miro svaka čast dobro si ovo rekao, divno je to. Međutim, kako je već par puta rečeno da je ponavljanje majka znanja, da ponovimo ovo je druga Vlada u kojoj ste vi vlast, ovo je druga Vlada u kojoj ste vi u prilici da možete ispravljati takve stvari. Ja vas uvjeravam da će ova Vlada jednog dana završiti, onda će doći neki drugi Miro Bulj pa će tako vas pitati šta ste napravili, sjedite već dvije vlade, pričate šta treba a niste ništa napravili. Ja bih vas stvarno zamolio da ubuduće kad držite svoje govore da jako dobro ste svjesni da ste vi dio vlasti i da sve one probleme koji su ispred nas vi možete riješiti i da se držite toga. A isto tako bi zamolio i vas gospodine potpredsjedniče Sabora da kolegi Bulju se dostavi na klupu spisak nas u Saboru koji sjedimo kako sjedimo i da se jasno naznači bojom gdje je vlast a gdje je oporba tako da on zna da sjedi tamo gdje je vlast i da svoj govor ubuduće možete tako pripremati. A ne možete sjediti na strani Sabora koja je vlast a drži govor kao da ste oporba, to je u najmanju ruku zanimljivo, da ne kažem koju težu riječ. Hvala lijepo. Nadam se da vam neće naplatiti ovo predavanje. Da, zbog toga se hrvatsko društvo nalazi u ovome stanju šta vi želite da se oboji tko je oporba a tko je vlast od hrvatskih saborskih zastupnika jer vi kad ste na vlasti onda radite na klik, govorite ono što paše vlasti. Ja sam saborski zastupnik koji nije glasovao za proračun, je li vam to jasno? Vi to nećete imati nikada hrabrosti kad budete na vlasti. Vas možda u Splitu to može proći kad se skine jaka figura pa vas imenuju za predsjednika, povjerenika, ja sam glasovao ponavljam. Ali još jednom vam zahvaljujem na svim pohvalama i zaista to razmišljanje je dovelo hrvatsko društvo ovdje gdje je. Mi smo saborski zastupnici svojih birača koji su nam dali legitimitet da se slažemo i ne slažemo bez obzira je li tajnik iz SDP-a, HDZ-a, sa oporbe, sa vlasti. Moje je da to tražim i zahtijevam i tako će biti i ubuduće i nećete me učiti kako ću se ponašati jer na to nemate pravo. A vi crtajte crveno, plavo, zeleno, žuto. Ja sam odgovoran onim dolje biračima i toga se ne bojim. Hvala lijepa. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Damir Tomić. Izvolite! Hvala, potpredsjedniče. Da, rekli ste kolega sad gospodinu Pariću da kada ste na vlasti vi nećete raditi na klin, ali stvarno nije u tome stvar, opet ste pobrkali lončiće i ono što je kolega rekao ste izokrenuli u svoju korist. Nije nitko rekao da vi ne smijete govoriti i ne slagati se s mišljenjem vladajućeg HDZ-a, no kolega vas je želio podsjetiti da ste vi dio vlasti i da nije poanta priče da se vi ovdje slažete ili ne slažete nego da poduzmete ono što trebate poduzeti da stvari mijenjate na bolje. Sve one stvari na koje ukazujete nama kao opoziciji dok smo bili vlast ili HDZ-u dok je bio vlast i sada je vlast. No, nisam se zato javio nego sam htio reći nešto što je bilo konstruktivno u vašem dijelu rasprave a ticalo se malog utjecaja općina jedinica lokalne samouprave i gradova koji nisu osnivači i koji nemaju nikakav utjecaj u formalno pravnom smislu na upravljanje školom. Tu bih vam predložio jednu stvar i dok ste na vlasti možete to možda progurati. Neka jedinica lokalne samouprave ima predstavnika u školskom odboru, jednog predstavnika. Naravno, to mora mijenjati cijelu strukturu školskog odbora ali na taj način ne samo da će jedinice lokalne samouprave dobiti utjecaj nego će dobiti odgovornost. Dobro ste rekli da je ulaskom politike u školu se stvorio niz problema, to je istina. Konkretno evo reći ću vam primjer Osječko-baranjske županije i funkcioniranja stranke koja polako nestaje s političke scene Slavonije upravo zbog toga, upravo zbog toga što vi do danas niste mogli u zadnjih pet, šest, sedam godina dobiti bilo koji posao u školi u Osječko-baranjskoj županiji a da niste član HDSSB-a. Imate ogroman primjer da šalju i čistačice, i profesore, i tajnike iz Osijeka u druge gradove da rade kao da drugi gradovi nemaju zaposlenih u tom sektoru. Konkretno, primjer Đakova. Naš gradonačelnik ni ne želi taj utjecaj. Izvolite!

On kaže – ja dižem ruke – tako država ne vodi brigu. I lokalna samouprava nema nikakvu brigu i nikakvih, zaista ovo je jedan od dobrih prijedloga i na taj način bi gradonačelnike i izabranu vlast na lokalnoj razini natjerali da budu odgovorni bez obzira žele li to ili ne žele, a naravno da bi to trebala biti njihova obaveza. A na ovaj način bi zasigurno i imali obavezu. Izvolite. Ja ću odgovoriti na dva navoda kolege Mire Bulja iako mislim da se i on malo odmaknuo od teme, pa sada ja dolazim u opasnost da se analogno tome malo zaobilazim. Dakle, prvo što ste rekli, spomenuli ste predstojnika Ureda odnosno vršitelja dužnosti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji da je član SDP-a i to ste točno rekli. Ali niste rekli rečenicu iza toga, a to je da je za vrijeme HDZ-ove vlade on bio zamjenik predstojnice ureda državne uprave i da je 2012. tadašnja predstojnica išla u mirovinu i da je na njeno mjesto došao zamjenik. Dakle, to bi malo izmijenilo kontekst toga što ste rekli. Ali evo recimo pored vas dva mjesta sjedi kolega Grmoja i on sigurno zna da je predstojnik Ureda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostao isto koji je bio i za vrijeme prošle HDZ-ove Vlade.

Dakle, radilo se o službeničkim mjestima na kojima su provedeni natječaji. Na nekim su došli novi, na nekim su ostali stari, na neke su se javili članovi SDP-a koji nisu prošli. Osobno sam bio protiv toga da prođu jer nisu bili na testu dobri i bili su bolji neki nestranački. I broj zaposlenika u uredima državne uprave tijekom mandata naše Vlade smanjen je za negdje 10, 15% Dakle, u 4 godine negdje za 300, pa je onda u ovu godinu dana se moglo bar za 70 smanjiti ukupno i baš me zanima rezultat koji bi dobio kada bi postavio zastupničko pitanje. Izvolite. Kolega Bauk ja sam govorio o trenutku kada su se osnovali uredi tj. kada su se imenovali po prvi put da se to napravilo kao da bi se dekoncentrirala vlast zbog toga što u većini to je za vrijeme pokojnoga Račana Vlade su se u većini županija u tom trenutku bilo na vlasti HDZ-ovi i to je bila nekakva nelogična osnivanje tih ureda. Pa danas opet ponavljam vi poznajete dolje prilike da imamo eto ponovit ću i vama 29 djelatnika ureda državne uprave u Gradu Sinju bez gradske uprave i bez županijske uprave na koliki se to broj popelo.

A što se tiče imenovanja i školskih odbora i ovoga, naravno kako gdje politička opcija vlada u Splitsko-dalmatinskoj županiji je HDZ-e imenovan u sve školske odbore, tako u Primorsko-goranskoj SDP-e i tako će i na žalost i ostati. Znači, nije dobar sustav i nije dobro načelo. Ja bih vas zaista molio uvažene kolegice i kolege koji ste se još prijavili za repliku da se držimo teme rasprave i da ne odlazimo u neke druge sfere i tumačiti ovlasti, način izbora državne uprave, ureda državne uprave i također onoga tko je raspravljao, gospodina Bulja da također drži se teme. Nastavljamo dalje. Izvolite. Gospodin Bulj javio sam se radi ove vaše opaske na kolegu Radojkovića. On je naime tri puta imenovan od strane Vlade sada koja radi i ona prethodna.

Tako su ravnatelji te političke opcije, rekli ste za Split i za županiju.

Ako se desi slučajno da dobijete još jedan mandat, pa nakon toga još jedan dokle ćete pričati? Kada je to taj rok do kojeg ćete vi tako lijepo ovdje govoriti ovi SDP-ovci su tamo loši, HDZ-ovci su tamo loši? Kada ćete ispraviti to, to zanima građane. Sada mi kažete evo ja ću to Gordane napraviti u narednoj godini dana, što će biti nakon toga? Hoćete li i dalje pričati ili ćete konačno prestati o tome pričati? Vi se ovdje ponašate ne kao opozicija, nego još više od opozicije. Kao opozicija svih opozicija, a u biti imate odgovornost i kao što ste rekli na klik ste svaki petak. Ja uvijek vidim zeleno na Bulju kada se klikne, osim tu i tamo malo zaigra prstić na bijelo. Ali klik je gospodina Bulja u pravilu je klik gospodina Bulja na zeleno. Ali zna i na bijelo, ne znam je li to zbog Hajduka kao što kaže Glavašević ili zbog nekih drugih stvari, ali vi klikate upravo onako kako bi HDZ-e htio da klikate. Evo, ga dajte nam recite da znamo [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Do kada će to trajati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu. Izvolite! Gledajte, kad spominjete ime šefa ureda državne uprave ja sam govorio o trenutku imenovanja ali govorio sam kritički i u županiji. I jednostavno tada se stvorio višak, ponavljam se, višak djelatnika danas u Sinju malom gradu, bili ste u Sinju, 29 djelatnika imamo a imenovanje je bilo znamo kako. Kod ključnog dokumenta nisam glasao dokument. To nije meni na ponos niti plus ni minus, jednostavno zbog toga što imam razloge i koje sam obrazložio, to je prvo. Drugo, i kod porezne reforme nisam glasao za zakon određeni, kod ključnih dokumenata i to je moje pravo. A vi to ne možete napraviti. Ja znam da ste vi najbolji ministar i to sam ja rekao po procjeni mene i gospodina Grmoje od 90-te godine i da vi kao ministar imate ogromno iskustvo i da zaista vi možete procijeniti kad tko glasa kad je na crvenu, kad je na bijelu ali zaista ne možete nekoga uvjetovati kako će glasati i ne može nitko kao vi do sada biti na klik. A reći ću vam primjer. Evo, ja nikad ne bih glasao za najveću pljačku, to je predstečajna nagodba. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Slijedeća se za repliku javila uvažena kolegica Božica Makar. Izvolite! Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Sabora! Uvaženi kolega Bulj, morat ću ja malo po političkom dijelu jer se zapravo vaša cijela rasprava svela na taj način, o tom političkom kadroviranju o tome svemu što vi govorite. Ja dolazim iz županije gdje je na vlasti HNS ali u potpunosti bi se složila sa svime što je rekao kolega Sanader, koji utjecaj ima osnivač, na koji način se bira ravnatelj, na koji način se zapošljava. Kad bi stvarno to bilo tako po političkoj liniji onda među svojim kolegama i kolegicama iz HNS-a ne bi imala toliko profesora koji također imaju već 40 godina i nisu našli zaposlenje. Ja odgovorno tvrdim da ravnatelji na ovaj način je u redu kako se biraju i da školski odbor sastavljen na način da ima tri iz škole i zaposlenika jedan od predstavnika roditelja i da je tri od osnivača što je u pravilu točno, tu se slažem s vama. Ako je na vlasti SDP on će kao osnivač imati najviše povjerenja u svoje, HDZ u svoje, mi u svoje. Međutim, presudan utjecaj nema se tu i to odgovorno tvrdim, a tvrdim i to jer znam kod nas u Varaždinskoj županiji kad smo 2008. išli u izgradnju škola postignut je konsenzus i od 28 jedinica lokalne samouprave samo tri nemaju jednosmjensku nastavu bez obzira iz koje su opcije. Mi u županiji imamo pročelnika iz HDZ-a, izvrsnog pročelnika gospodina Huđeka koji poznaje materiju i nije važno što je u HDZ a tko je vlasti.

Izvolite! Hvala lijepa. Kolegice, ne bih se složio da sam nešto populistički govorio, rekao sam probleme svoga kraja što je moje pravo kao i vaše pravo da ukazujete i nije lijepo da imate negdje besplatne udžbenike kao u Zagrebu i drugim razvijenim sredinama a da država u nerazvijenim krajevima nije to omogućila, o tome sam pričao. Što se tiče ravnatelja zaista ne mogu kazati da nisu brojni kompetentni ali zaista i politika je tu puno odlučivala. A što se tiče kako to provjeriti. Pa napravite evo u zadnjih pet u školama o ravnateljima, u ostalim tvrtkama, institucijama napravite reviziju zapošljavanja i vidite koje su stranačke iskaznice, ja mislim da je to vrlo jednostavno, ali ne treba to raditi zbog ljudi. Ali činjenica je da ne želim utvrđivati, ali znam kako funkcionira sustav. Znam u svojoj županiji, u svome gradu, u državnoj upravi dole znam kako to funkcionira i kako se možeš zaposliti.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Izvolite!

Hvala lijepa. Kolega Bulj, ja sam uhvatio dvije kao i kolege ali neću ulaziti u nekakve šire političke rasprave i ono što se danas već više puta ponavljalo, vi ste dvije stvari istakli, spomenuli u svom dijelu a to je prijevoz djece i da djeca nemaju udžbenike i mnoge te druge stvari. Ja bi radi istine rekao da ne valja generalizirati tj. nije dobro generalizirati da ipak postoje uloge kao što je uloga lokalne samouprave, gradova i općina. Prema tome, ako govorimo o prijevozu djece onda bi trebalo znati da država sufinancira ili financira 70% a za ostali se brine i županija i grad, pa ćemo reći da u cetinskom kraju kao i u drugim gradovima i općinama diljem Lijepe naše mnogi gradovi i općine u skladu sa svojim programom, socijalnim programom koji se donosi kroz proračune brinu se na takav način o svojoj djeci i o prijevozu i sufinanciranju, evo reći ću da u nas i ovim gradovima u cetinskom kraju izuzev Sinja iz kojeg dolazite vi a mi smo susjedi znamo vrlo dobro da Sinj je tu malo manje ulagao u taj dio, ali ovi ostali gradovi i općine, evo reći ću svoj primjer i ne bih se složio da smo kupovali knjige prije izbora. Evo, mi smo kupili udžbenike od milijun kuna sa proračunom od 13 milijuna kuna, kupili smo ih nakon izbora. Isto tako svake godine kupujemo djeci nadopunu udžbenika jer znamo kakva je situacija i vi vrlo dobro znate da smo iz tog kraja, kakva je situacija. Prema tome, bilo bi dobro da su naša izlaganja i zalaganja pa i po ovoj točci dnevnog reda više konstruktivna, onda ne bismo o tebi kako birati ravnatelja provodili i potrošili toliko vremena pa na jedan način umorili i sebe a i posebno ljude koji nas gledaju. Prema tome, ovdje zbog istine valja reći da ne valja generalizirati ali da bi trebalo popraviti sve skupa bi i mnogo toga više uložiti bi i tu se možemo složiti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Šipiću na ovoj replici i na besplatnom EPP-u. Izvolite! Kolega Šipiću, da mi smo iz susjednih gradova iz cetinskog kraja samo možda vi živite u drugom kraju.

Ne trebate uopće organizirati više prijevoz, ima dvoje, troje djece. A ako je vama normalno da u Zagrebu imaju besplatne udžbenike jer vi ako milijun kuna date dole od te sirotinje koja izdvaja ne znam kako ali imate određene benefite vi kao Trilj za vodne resurse i tako. I to je za vas dobro? Ja sam očekivao da vi kažete da, to su nerazvijeni krajevi odakle ljudi iseljavaju. Pa znate li vi kolega Šipiću da svake godine se u vašem gradu Trilju gdje ste gradonačelnik manje djece rađa? Pa zatvaraju vam se škole, imaju besplatne obroke vaša djeca koja putuju iz udaljenih krajeva. Imaju li osigurane besplatne obroke? Nemaju besplatno osigurane obroke. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Izvolite! Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora! Uvaženi kolega Bulj, vi ste doista u svojoj raspravi, na kraju rasprave otvorili jednu jako bitnu temu. Prvo, ja se s vama slažem bilo bi puno bolje da je ovdje s nama danas bio ministar jer mi se slažemo oko toga da ne treba odustati od licenciranja ravnatelja, to ste i vi rekli. S druge strane, ja sam rekao u više navrata i opet kažem glasat ću za da se ovo odgodi. A zašto? Jer ja zapravo ni ne znam što se odgađa i to je ključno pitanje. Mi ne znamo kakav će taj postupak licenciranja biti. Hoće li on biti permanentno usavršavanje pa će se onda podvrgnuti određenom ispitu, ili će to biti specijalistički studij ili jedan kolegij koji ćemo voditi? Po uzoru evo na neke zemlje Slovenija ima nacionalnu školu za ravnatelje, Austrija akademiju za voditelje, Italija ispit za ravnatelje pred državnom komisijom, Malta diplomski studij školskog menađmenta, Švedska polaganje posebnog kolegija na sveučilišnoj razini, Litva dokazane kompetencije u vođenju i upravljanju. Mi u ovom trenutku ne znamo zapravo tko će to provoditi, hoće li to biti agencija, hoće li to biti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, hoće li to biti akademije učiteljske, tko će zapravo provoditi taj postupak i na koji način. Kad bi to znali bilo bi nam svima puno jasnije.

Sve što ste kazali nema razloga da vam ne vjerujem da ne znate uopće o čemu će se glasati u ovome trenutku i što se mijenja. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. S obzirom da je dio rasprave kolege Bulja na koji sam htjela replicirati već raspravljen da se ne bismo ponavljali odustajem od replike. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Vesni Bedeković na ovom doprinosu. S ovime smo iscrpili sve prijavljene za rasprave. Želi li predstavnik predlagatelja državni tajnik dati završno? Ne. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se državnom tajniku Hrvoju Šlezaku na obrazloženjima uvodnim. O ovoj točci dnevnog reda glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. S ovime smo iscrpili sve točke za današnji dan. Glasovanje o raspravljenim točkama će biti u 12 sati. Želim ugodan ostatak dana.